Poštovane kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Na redu je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 75. Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i na kraju i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Sada bih molio predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. S nama je poštovani ministra zdravstva Vili Beroš. Ministre, izvolite.

Kao što svjedočimo i u RH, a i cijelom svijetu suočeni smo sa velikim izazovom, globalnom pandemijom nove virusne bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od koje je u ovom trenutku oboljelo preko 63 milijuna 788 i 113 bolesnika diljem svijeta, a umrlo je 1 milijun 489, 442 oboljelih. Kolega Grmoja ajde molim vas troje vas je u sabornici, znadete da je pravilo da svaki klub može imati onoliko koliko je definirano, molim vas da si sjednete, jako je živahno, važna je tema molim vas da se smirimo. Izvolite. … [[Upadica se ne razumije.]] Stanku ste zatražili nakon što je krenuo ministar, niste na početku tako da ne možemo prekidati. Bit će stanka nakon što završi ministar nije problem. Izvolite. Hvala vam lijepo.

Pri tome treba naglasiti da je zadnjih nekoliko dana broj preminulih građana iznimno velik. Danas na 288 drugi dan od pojave korona virusa zabilježena su 3.539 nova slučaja, pa je trenutno broj aktivnih slučajeva u RH 22.610, na bolničkom liječenju 2.400 osoba od kojih 252 bolesnika na respiratornoj potpori. Do danas se oporavilo 110.355 osoba, a u samoizolaciji na današnji dan nalazi se 52.079 osoba, nažalost i danas je preminulo 55 oboljelih. Još 31. siječnja 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju ove bolesti, javnom zdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja zbog brzine širenja epidemije i velikog broja nepoznanica s njom u vezi.

Cijeli državni teritorij RH smatra se ugroženim ili zaraženim područjima. Novelom Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti iz travnja 2020. dopunjene su odgovarajuće zakonske odredbe novom zaraznom bolešću koja je uzrokovana do sad nepoznatim korona virusom. RH je vrlo rano započela sa provedbom epidemioloških i drugih mjera usmjerenih na suzbijanje i širenje ove infekcije te nam je cilj predloženih izmjena i dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti pronaći i omogućiti najdjelotvorniji zakonodavni i institucionalni model upravljanja krizom globalne pandemije i lokalne epidemije. U posljednjih osam tjedana epidemije od 32. do 39. tjedna stopa potvrđenih slučajeva kontinuirano raste, ukupan broj testiranja nakon blagog pada u 32. i 33. tjednu epidemije od 34. tjedna kontinuirano raste te u 38. tjednu dosegnut je maksimalan broj testiranja ukupno 60.516 testova u tom tjednu. Broj međutim pozitivnih testova je 22,72% što nije dobro. S povećanjem broja slučajeva i broja hospitaliziranih osoba raste i broj osoba kojima je potreban respirator, raste isto tako i stopa smrtnih slučajeva na 100.00 stanovnika. Kao opći zakonodavni model upravljanja krizom primjeren težini i urgentnosti opisane pandemije koju odlikuju brze i nepredvidive promjene te stalna opasnost od eksponencijalnog rasta oboljelih prethodnim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti uređen je institucionalni model prema kojem Stožer civilne zaštite RH djeluje i odlučuje u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i HZJZ pod neposrednim nadzorom Vlade RH. Taj institucionalni model omogućuje brzu provedbu i ostvarenju dvaju temeljnih načela djelovanja i odlučivanja tijekom globalnih pandemija, kakva je ona uzrokovana bolešću covid-19, a to su načelo djelotvornosti odnosno učinkovitosti i načelo razmjernosti. Drugim riječima, predložene modele osigurava da poduzete mjere postižu zadate legitimne ciljeve, u prvom redu zaštitu zdravlja i života ljudi, ali da te mjere kao i njihov intenzitet istodobno budu takve da strogo odgovaraju potrebama datog trenutka te traju samo dok to okolnosti zahtijevaju kako bi Ustavom zajamčene slobode i prava građana u svakom trenutku, bili ograničeni, samo u mjeri koja je nužna i koja odgovara naravi potrebe u njihovim ograničenjima.

S obzirom na sadašnju epidemiološku situaciju, a u cilju što učinkovitijeg sprječavanja i suzbijanja širenja bolesti Covid-19 uzrokovane novim virusom SARS-CoV-2, ovim zakonom predlažu se nove sigurnosne mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Planirane mjere, kao i njihov intenzitet, trebaju strogo odgovarati potrebama, kao što smo rekli, datog trenutka i dati samo dok to okolnosti zahtijevaju. Predloženim zakonom omogućuje se djelotvornije upravljanje odgovorom na krizu u situaciji zarazne bolesti Covid-19, njeno učinkovito suzbijanje radi zaštite života i zdravlja ljudi. S obzirom na nove okolnosti, prilagođavamo se, mijenjamo propise, donosimo mjere i nastojimo unaprijediti postojeće zakonodavne i institucionalne modele upravljanja krizom. Kada je riječ o samom sadržaju ovog prijedloga zakona, predlaže se uvađanje novih sigurnosnih mjera. To prvo, obaveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske. Drugo, sigurnosna mjera zabrana ili ograničenja održavanja javnih događanja i/ili okupljanja, te 3. sigurnosna mjera zabrane ili ograničenja održavanja privatnih okupljanja. Propisivanje sankcije za pravne osobe, za odgovornu osobu u pravnoj osobi, kao i za fizičku osobu obrtnika te fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost i za fizičke osobe koje se ne pridržavaju donesene sigurnosnih mjera te naplata prekršajne kazne na mjestu počinjenja prekršaja, biti će sukladno odredbama Prekršajnog zakona. Ovlast policijskih službenika, inspektora tijela državne uprave nadležnog za civilnu zaštitu, inspektora Državnog inspektorata te inspektora drugih tijela državne uprave, da u okviru svoje nadležnosti provode nadzor nad provedbom sigurnosnih mjera, kada je proglašena epidemija zarazne bolesti u odnosu na koju je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju odnosno epidemiju. Kada je riječ o ciljevima ovog zakonskog prijedloga, to su omogućiti još djelotvornije upravljanje krizom u situaciji kada je kumulativno proglašena globalna pandemija i lokalna epidemija te njeno učinkovito suzbijanje radi zaštite života i zdravlja ljudi. U odnosu na predložene sigurnosne mjere, treba istaknuti da se prema dosadašnjem tijeku epidemije bolesti Covid-19 nedvojbenim ukazuje neophodnost pravilnog nošenja maske za lice ili medicinskih maski tako da pokrivaju nos i usta, što utječe na smanjenje mogućeg rizika prijenosa virusa. Maske za lice i medicinske maske preporučuju se kao jednostavna prepreka kako bi se spriječilo da respiratorne kapljice putuju u zrak i na druge osobe, kada osoba koja nosi masku kašlje, kihne, razgovara ili povisi glas. To se naziva kontrolom izvora infekcije. Nadalje, pravilna upotreba maski najvažnija je kada su osobe u zatvorenom prostoru i kada je socijalno distanciranje teško provesti ili održati.

Isto tako, prilikom javnih događaja i okupljanja, kao i tijekom održavanja privatnih okupljanja, gdje se na određenom prostoru može okupiti i veći broj osoba, koji ostvaruju bliske kontakte, dovodi se do rizika od širenja virusa i u konačnici, do ugrožavanja zdravlja pučanstva te je potrebno propisati sankcije za pravne osobe, za odgovorne osobe u pravnoj osobi, kao i za fizičku osobu obrtnika te fizičku osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost i za fizičke osobe koje se ne pridržavaju donesenih sigurnosnih mjera. Naređene mjere, kao i njihov intenzitet strogo odgovaraju potrebama datog trenutka i trajati će samo dok to okolnosti zahtijevaju kako bi Ustavom zajamčene slobode i prava građana u svakom trenutku bile ograničeni samo u mjeri koja je nužna i koja odgovara naravi i potrebe za njihovim ograničenjem. I sad, s obzirom da ova kriza traje već gotovo 10 mjeseci, stav Vlade RH je da se na početku iduće sjednice HS-a izvijesti Sabor o provedbi mjera i aktivnosti u borbi protiv ove nove virusne bolesti. I dozvolite mi da na kraju zaključim da nove izmjene i nadopune zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti su nužan korak u borbi protiv koronavirusa. Analizirajući postojeće okolnosti i rizike donesene izmjene i napune su tu da omoguće prilagodbu novom momentu epidemije za dobrobit svih nas. One ne predstavljaju ograničenje sloboda, ne predstavljaju dvostruka mjerila niti ne predstavljaju političke odluke. Donesene su kako bi što bolje upravljali epidemijom, spriječili širenje virusne bolesti i uzrokovali što brži oporavak nacije i zdravstvenog sustava. U svemu tome, važno je osvijestiti i osobnu odgovornost i brigu za naše bližnje, susjede, sugrađane. Zajedništvo i solidarnost je nužna poveznica građana, mjerodavnih institucija i provedbe novih izmjena i dopuna ovog zakona. Jedino na taj način možemo postići rezultate koje priželjkujemo i učinimo to svi zajedno. Hvala ministre. Poštovana kolegica Marija Selak Raspudić, dakle, ministre, molim vas sjednite jer ćemo imati stanku, nastavit ćemo tek kasnije. Izvolite. Uvaženi predsjedniče Sabora, kolegice i kolege saborski zastupnici. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Mosta. Ovim prijedlogom izmjenom i dopunom Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti svi mi ovdje dovedeni smo u nezavidnu i neosnovanu situaciju. Traži se od nas da usvojimo nove mjere koje bi trebale pomoći zaštiti našeg pučanstva od ugroze korona virusom, no ni u jednom trenutku u ovom prijedlogu zakona jednako kao i u trenutno obraćanju ministra mi nismo čuli ni dobili ono osnovno što bi nas natjeralo da prihvatimo nove mjere, to je prvenstveno Izvješće o radu stožera koje tražimo već protekla dva mjeseca da bismo na temelju njega mogli dati naš stručni i znanstveni doprinos te otkrili analizu učinka dosadašnjih mjera, usporedbu s inozemnim iskustvima. Podsjetit ću da s mnogim mjerama mi već sada kasnimo za drugim zemljama i mogli smo od njih lako pokupiti iskustva koliko su se te mjere pokazale učinkovite, kakav je odaziv građana na njih, koje od njih treba iskoristiti, a koje nisu toliko uporabljive. Ono osnovno, brojke, brojke, brojke želimo stručnu i znanstveni analizu, zašto baš sada na temelju kojih brojki ove mjere, na temelju kojih brojki će se te mjere ublažavati ili dokidati ili ako ne daj Bože bude potrebe pooštravati. Mjere nisu nešto čime se nabacuje lopatom, mjere nisu nešto što se stihijski provodi u trenutku kada nekoga uhvati panika, ovo je ozbiljan zdravstveni trenutak, ponašajmo se kao ozbiljno i odgovorno tijelo. Dajte nam argumente, dajte nam analizu, dajte nam brojke, dajte nam i analizu rada stožera da bismo znali možemo li uopće o ovome i o ovim konkretnim mjerama razgovarati. Izvolite. Kolegice i kolege. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bise dodatno konzultirali oko toga kako ćemo se postaviti oko ovog prijedloga zakona. Namjerno stanku nisam tražio prije ministrovog govora jer sam od ministra htio čuti riječi kojima će me uvjeriti da je ovo što se danas događa i ovo što se danas predlaže redovno, da je to redovno stanje i da su ovo mjere koje bi bile potrebne da se u Hrvatskoj ništa ne događa, dapače. Ministar je vrlo jasno rekao da su ovo mjere koje se uvode zbog izvanredne zdravstvene situacije koja ugrožava život i zdravlje ljudi i da će one trajati samo i isključivo u ono vrijeme dok traje epidemija. Zašto ovo govorim? Zato što je čl. 17. Ustava RH vrlo jasno propisano da se u vrijeme izvanrednih okolnosti velikih prirodnih nepogoda pojedina sloboda i prava čovjeka i građanina mogu ograničiti izvan redovnog predviđenog Ustavom RH, ali na Ustavom propisani način. Dok god Hrvatski sabor zasjeda taj propisani način je dvotrećinska većina u HS-u i ministre nemojte se ljutiti, u jednome ste ozbiljno u krivu, ako mi nekome nalažemo da nosi maske i da se bez maski ne može šetati našim ulicama, našim trgovima, našim gradovima i za to ga kažnjavat to nije redovan tijek stvari. Prošle godine i vi i ja ulicama Zagreba, Splita ili Pule šetali bi bez maske. I ja mogu prihvatiti potrebu da se to kazni i da se kaznom prisili nekoga da se na taj način ponaša, ali isključivo i jedino na način koji je propisan Ustavom. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku od 10 minuta kako bismo još jednom istaknuli važnost donošenja ovog zakona. Prije toga želim reći da je Ustavni sud RH utvrdio da je ovakvo postupanje Vlade RH i Stožera civilne zaštite u dogovoru s ministrom zdravstva apsolutno u skladu s čl. 16.

Ustava. Ako epidemija covid-19 nije ugrožavanje hrvatskih građana kako je to propisano čl. 16. ja bi volio da mi to gospoda obrazlože što bi to onda bilo ugroza za zdravlje hrvatskih građana. Druga stvar, obvezu nošenja maski u zatvorenom prostoru je Stožer civilne zaštite poštovane kolegice i kolege donio 14. listopada kao mjeru koja bi onemogućila, spriječila širenje zaraze covida-19 u RH. Današnjim zakonom mi propisujemo kazne ukoliko se ta mjera koja je utemeljena na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ne poštuje. Meni nije jasno kako kolege iz oporbe zaboravljaju da drugi puta mi u HS raspravljamo o uvođenju kazni za nepoštivanje mjera koje su propisane Zakonom o zaštiti pučanstva.

Molim vas nemojte ignorirati poziva kada prođe vrijeme. Izvolite. Uvaženi kolega Bačić povrijedio je čl. 238. jer je grubim neistinama ustvari omalovažio sve nas koji smo ga prisiljeni slušati. Kolega Bačić interpretira odluku Ustavnog suda na sebi svojstven način. Ustavni sud nije odlučivao o ovim mjerama o kojima sada raspravljamo niti o ovim kaznama i ne možete odluku koju je donio u potpuno drugoj situaciji preslikati na ovu.

Idemo dalje. Izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka od 10 minuta kako bi se još jednom konzultirali o izmjenama ovog zakona. Naime, kolega Bačić namjerno miješa kruške i jabuke kada uspoređuje to da netko tko je svjesno zaražen covid virusom ode na aerodrom ili dječju bolnicu i to uspoređuje jednako … [[Upadica se ne razumije.]] oprostite ono hoćete ga prekinuti [[Upadica predsjednik: Kolega Bačiću, molim vas.]] znači već ima jednu opomenu. Znači kada netko ili kome je propisana samoizolacija ili je zaražen to uspoređivati s time da se u nečijem privatnom domu ne smije pod prijetnjom kazne od 10.000 kuna okupiti više od 10 ljudi to su kruške i jabuke oprostite. Mi smo jasni na principu da nema kažnjavanja građana bez zakona i drugi princip, nema ograničavanja ustavom zajamčenih prava bez dvotrećinske većine u hrvatskom Parlamentu. U redu nam je da dolaze ovakvi prijedlozi zakona, ovakve izmjene u roku od 24 sata jer je takvo stanje jer je izvanredno stanje iako to nije izglasao HS. U redu nam je to da ima parlamentarna kontrola i da Parlament odlučuje o takvim stvarima jer je trebao od početka odlučivati o takvim stvarima Parlament, ali ne možemo pristati na to da se ne poštuje načelo razmjernosti, iako ono piše u obrazloženju ovih izmjena zakona i ne možemo pristati na to da se ovakve ovlasti daju stožeru bez ikakvog propisanog roka, periodičke revizije dokle će ovo izvanredno stanje trajati, na to ne možemo pristat. A vama kolege da ste vodili bolje ovu krizu ne bi ni došli sada u ovu situaciju gdje smo iz jednog ekstrema najliberalnijeg modela otišli sada u drugi ekstrem preko noći. Zahvaljujem predsjedavajući. Također tražim stanku u ime kluba stranke Centar i GLAS u trajanju od 10 minuta kako bismo još jednom razmotrili prijedlog postojećeg zakona, a posebice u skladu sa navodima g. Branka Bačića. Naime, unutar ove stanke potrebno je pročitati još jedanput odluku Ustavnog suda pa vidjeti je li njome uistinu kao što to Branko Bačić sugerira dana unaprijed suglasnost bjanko na neviđeno na sve buduće izmjene i dopune zakona kojima će se grubo i teško zadirati u temeljna ljudska prava i slobode. Također unutar ove stanke želim vidjeti postoji li bolji način izmjene ovog zakona kojom će se redefinirati uloga nadležnosti stožera kao i njegov sastav. Kao što znate mi već nekoliko dana ukazujemo da se obnova povjerenja ne može uspostaviti izricanjem težih novčanih sankcija nego promjenom kadrova, promjenom ljudi koji su do gubitka povjerenja u stožer i doveli. Mi zazivamo stožer nacionalnog jedinstva kako bi se obnovljenim povjerenjem u mjere koje on propisuje pomoglo u zaustavljanju daljnje širenja ove zaraze. Stanka će biti odobrena isto tako. To je za sada to, dakle nastavljamo u 16,22

Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Ministre, molim vas da dođete kod govornice i krećemo s replikama. Prvi je na redu kolega Karlić, izvolite. Hvala predsjedniče, poštovani ministre.

Naravno, te mjere se građanima ne sviđaju čim ih se ograničava u nekom njihovom životu i zbog toga mislim da se pojavilo jedno svjetlo na kraju tunela, a to je cjepivo. Kao što možemo vidjeti evo, Velika Britanija već počinje sljedeći tjedan cijepiti, Rusi cijepe, odnosno počelo je cijepljenje, Kina je već milijun ljudi cijepila, 2 tvrtke farmaceutske su proizvele cjepivo koje je preko 90% učinkovito. Mene zanima kada će Hrvatska, koliko je naručila cjepiva, kad bi se trebalo početi, tko će bit prvi koji će dobiti. Da, cjepivo doista baca jedno drugo svjetlo u ovu našu borbu protiv koronavirus infekcije, međutim, moramo ga pričekati. Velika Britanija, s obzirom da više nije članica EU sama je odobrila određeno cjepivo, mi kao članica čekamo odobrenje EMA-e i jutros u razgovorom sa novom direktoricom Europske agencije za medicinske proizvode smo dobili obećanje da će ta agencija čim je prije moguće dati odobrenje za traženje cjepiva, prema tome, optimistično smo u tom smislu. U sklopu zajedničke akcije EU komisije, Hrvatska se priključila, čak 6 inicijativa za nabavu cjepiva, riječ je o sporazumima o prethodnoj kupnji, tako da smo se nastojali osigurati za svaki mogući slučaj, da imamo proizvođača koji će garantirati, na neki način, neki od njih 6, postojanje cjepiva. Ono što je bitno, da hrvatska država napraviti sve da to cjepivo bude besplatno, da ga promoviramo i da napravimo, dosegnemo onaj nivo koji će omogućiti zaštitu građanske populacije. Poštovani g. ministre, ovih dana je popularno i verbalno pripetavanje po pitanju procjene epidemioloških mjera, apsolutno vjerujem da će, kad sve ovo završi doći i do evaluacije mjera koje su bile pred nama u RH, ali prvenstveno od strane struke.

Poštovani g. saborski zastupniče, u pravu ste, brojke treba na neki način komentirati u kontekstu čitavog zbivanja, stoga jedini je način svakodnevna evaluacija stanja, a onda i periodična, epidemiološkog naravno, stanja u RH, kao i stanje u okruženju uz analizu učinka mjera koje su donosili u drugim državama, dakle to je onaj putokaz kojim se služimo i naravno, na temelju stručnih procjena jer kao što smo rekli i u uvodu, sve mjere koje donosi Stožer, donosi na prijedlog HZJZ-a, dakle epidemiološke struke. Prateći parametre epidemije koji su brojni, iz dana u dan ocjenjujemo koje su to mjere koje bi svojim djelovanjem polučili određeni učinak u sprječavanju širenja ove virusne bolesti. Pri tome dodajemo da nema previše nepoznanica kada je riječ o širenju ovog virusa, o tome smo puno govorili. Dakle, bliski kontakt, aerosol, zrak, i to je to.

Svi znamo da su ove izmjene i dopune izuzetno bitne i za naše pučanstvo, ali isto tako i za sve zdravstvene djelatnike koji podnose jedan veliki teret, za ovo zadnje vrijeme, naravno već od 4. mjeseca. Moje pitanje prema vama, kakav je vaš stav, da li je, da li su ove izmjene i dopune isključivo u svrhu očuvanja i zaštite zdravstva, zdravlja našeg pučanstva i da li smatrate da je moguće i tumačenje da su u svrhu dodatnog punjenja državnog proračuna. Poštovani g. saborski zastupniče, da smo mislili puniti državni proračun, to smo mogli i ranije napraviti, dakle apsolutno nije riječ o nikakvom financijskom, nego isključivo zdravstvenom aspektu. Cilj ovih mjera i sankcija je spriječiti širenje virusa. Nepotrebni kontakti, nepotrebna druženja su ono što pospješuje širenju virusa zbog čega naši sugrađani obolijevaju i nažalost dio njih završi u bolnicama, dio njih završi na respiratoru i mnogo njih, nažalost i umire. Idemo dalje. Kolega Pavliček, izvolite. Poštovani ministre, Klub Hrvatskih suverenista ne može prihvatiti ove izmjene i dopune zakona kojim ćete kažnjavati naše sugrađane jer krivo nose maske ili ne nose maske. Te iste maske za koje su upravo vaši najbliži suradnici do prije nekoliko mjeseci govorili da nema nikakvog efekta u zaštiti od koronavirusa, posebice je neprihvatljivo kažnjavanje sugrađana koji se okupljaju u svojim domovima jer je dom ustavna kategorija i bojim se da ovim odlukama izmjena zakona se vraćamo u mračno razdoblje totalitarnih režima.

Maska doista sprječava širenje zaraze kao što i nepotrebna okupljanja doprinose širenju zaraze. Prema tome, govorimo o različitim stvarima. Ukoliko se netko okuplja u vlastitom domu i na taj način namjerno provocira situaciju da se virus može širiti taj čini loše zdravlju hrvatske nacije. Dakle, stvari su vrlo jasne. Način širenja virusa je posebno detektiran, determiniran i ono što je nastojanje ovih mjera je spriječiti mogućnost širenja virusa. Onemogućiti dakle razvoj bolesti i stradavanja naših sugrađana. Nikakva ograničenja bilo kakvih drugih sloboda ne dolaze u obzir. Poštovani i uvaženi ministre, HSLS će podržati ove mjere. Iskreno nisam najsretniji zbog toga što ih moramo izglasati u Hrvatskom saboru uvjeren sam da nema ovdje osobe ni sa lijeve, ni sa desne strane koja je zbog tog sretna, međutim nužnost je situacija u kojoj se mi danas trenutačno nalazimo. Jednostavno daje nam upravo previše, ne da nam previše mogućnosti. Ono što ću sigurno apelirati jer moj stav je da zabranama i da sigurno kažnjavanjem dugoročno ne možemo nešto posebno postići, ali u ovom trenutku to je nasušno potrebno i upravo zbog toga ćemo ipak se odlučiti podržati ovakve mjere. S druge strane moram reći da Hrvatska nije otok, nije samo kod nas ovakva situacija loša kao što neki možda žele prikazati. Dakle, svi, sve zemlje EU imaju sličan problem i svi smo mi tu negdje jednaki i pokušava se pratiti što bolje.

Međutim, da li nakon ljetnog opuštanja ili nečeg drugog došlo je do opuštanja hrvatskih građana, virus se ponovo počeo širiti, zimski su uvjeti, drugi val je iznimno teži stoga jednostavno nemamo druge mogućnosti nego postupiti na ovaj način. Isto tako slažem se s time što ste rekli da Hrvatska nije otok. Pa ne radi samo to Hrvatska, to radi čitav svijet. Čitava Europa ograničava slobode kretanja, druženja, isto tako implicira nošenju maske. Naravno ne razmišljajući o tome da se bilo kakva druga ustavna prava ili slobode determiniraju i ugrožavaju. Uvaženi ministre Beroš komplimentirat ću vas da ste filozofičniji od mene u objašnjenju toga koje mjere treba uvesti. Naime, 3 puta ste rekli u svome izlaganju kada to strogo zahtijevaju potrebe datog trenutka i kada to okolnosti zahtijevaju. Niti jednom niste jasno i nedvosmisleno rekli koje potrebe, kojeg trenutka, koje okolnosti. Ponovit ću, naši građani zaslužuju čuti brojke ne temelju kojih se uvode strože ili blaže mjere. Ako Velika Britanija može ponuditi 3 stupnja opasnosti i reći na temelju kojih brojki će te mjere uvoditi zašto smo mi prepušteni nekom stihijskom odlučivanju, zašto naši građani nemaju pravo na isto. Mi želimo zaštititi i zdravlje, ali i prava naših građana, stoga tražimo temeljitu znanstvenu analizu ovih mjera, a ne samo objašnjenje da ona postoji. Hvala vam poštovana gospođo saborska zastupnice, u svom uvodnom govoru sam i najavio potrebu takvog znanstvenog elaboriranja učinka mjera i aktivnosti koje provodi nacionalni stožer i Vlada RH. Međutim, isto tako je potpuno jasno da nije moguće svima zadovoljiti. Prema tome, svi oni podaci koji su relevantni, a to je broj novozaraženih, broj hospitaliziranih, broj teško bolesnih, nažalost i broj umrlih se objašnjavaju iz dana u dan. Ono što ste možda u pravu da nismo se odlučili na strategiju semafora, zašto, zato jer je u ovom trenutku jednostavno u čitavoj Europi i svijetu situacija takva da su brojevi jako, jako loši. Ali apsolutno možete biti sigurni da sve naše mjere su promišljene, da nisu donesene na prečac u panici kako je netko rekao, nego da su temeljene na egzaktnoj svakodnevnoj analizi najrelevantnijih epidemioloških [[Upadica: Hvala vam.]] pokazatelja o čemu ćemo vam, vrlo rado ćemo vas izvijestiti. Gospodine ministre ovim zakonom propisuju se nove sigurnosne mjere za sprječavanje suzbijanja i širenja bolesti, sami ste rekli nitko nije zbog toga sretan, no one se donose zato što postoji jedna manja grupa ljudi koja ne pokazuje suosjećanje prema onima koji su bolesni, koji su nažalost umrli, koji spadaju u rizične skupine, ali niti prema zdravstvenim djelatnicima koji ulažu zadnje atome snage i velike napore u spašavanju ljudskih života. Rekli ste da su stožer i Vlada sagledali interese cjelokupnog društva donoseći ove mjere no ipak čujemo kritike da se ograničavaju slobode pojedinca s jedne strane ili da mjere kasne sa druge strane. Molim vas da nas izvijestite što kažu u stvari zdravstveni djelatnici koji padaju s nogu da bi spasili ljudske živote kada čuju populističke pozive pojedinaca da ne treba nositi maske, da se tulumi mogu održavati i da mjere treba kršiti. Kolegice Benčić dobivate opomenu. Molim vas čemu sad to, zašto? Rasprava ide normalno, nije, dogodi se i drugim kolegama i kolegicama, ja ne upozoravam uvijek, vi to ne vidite ali molim vas ovaj ispad nije bio nužan … [[Upadica: Ne razumije se.]] ajde nemojte. Hvala. Vi ste osvijetlili ovaj problem sa jednog potpuno drugog aspekta koji je potrebno spominjati, a to je sve ono što zdravstveni djelatnici rade, čemu svjedoče iz dana u dan u ovim teškim vremenima. Dakle, oni su i osobno sam ih primio i liječničke udruge i predstavnike bolničkih udruga liječnika upravo govorili da treba pojačati određene mjere i ranije što u tom trenutku nismo smatrali potrebnim s obzirom na epidemiološku situaciju. Međutim, oni su ti koji najbolje vide posljedice ove teške, globalne pandemije u smislu stradavanja, bolesti pa na žalost smrti, to baca apsolutni drugi kontekst na čitavu priču. Stoga doista ne mogu razumjeti sve one koji neće žrtvovati minimum svog nekakvog uobičajenog života i spriječiti širenje te bolesti.

Ministre Beroš, vi ste odgovorili kolegici da niste bili za strategiju semafora jer je u cijeloj Europi dosta teška situacija. Ja stvarno ne razumijem tu logiku niti taj argument. Znači mi smo vam kao klub zeleno-lijevog bloka prije više mjeseci stavili smo zaključak u saborsku proceduru nije došlo niti na plenarnu raspravu u kojem smo tražili prije više mjeseci kada je stanje bilo relativno dobro, al se vidjelo gdje će ić, tražili smo jasne pragove broja zaraženih odnosno najbitnije broja hospitaliziranih i broja ljudi na respiratorima i da te pragove prate jasno propisane mjere tako da budu objektivne, da ne ovise o kolonama sjećanja, da ih ljudi objektivno prihvate i da nemaju osjećaj da se politički donose odluke od danas do sutra jer idete iz najliberalnijeg modela od danas do sutra u najrestriktivniji. A one procjene Đikića o tome koliki će biti broj umrlih su vaši kolege u stožeru odbacivali i rukom, a na kraju su se i obistinile. Zašto to niste prihvatili tada prije više mjeseci kada smo vam to predlagali? Izvolite, odgovor. Poštovani g. saborski zastupniče. Dakle, niko nije ništa omalovažavao, bili smo otvoreni za sve opcije, najavljivali smo drugi val on se desio i nije bio dobar. Ono što je naš odabir u tom trenutku bio odnosno epidemiološke struke da se ne služimo modelom semafora jer postoje brojni drugi modeli koji mogu polučiti i determinirati primjenu određenih mjera. Možda u nekom komunikacijskom smislu prema građanima bi bio to neki bolji model, ali vodili smo se učinkovitošću samih mjera, analizom mjera. A vi s pravom govorite, međutim kad je Europa već došla u tu fazu da je većina zemalja bila u crvenom semafor je postao kao takav irelevantan, o tome vam govorim. Možda u nekakvoj ranoj fazi bi bio i prihvatljiv, ali smo analizirali mjere brižno ih donosili, balansirali čuvanje zdravlja, čuvanje gospodarstva i mislim da tu nekih većih grešaka nije bilo komparirajući se sa bilo kojom epidemiološkom službom u svijetu i u Europi. Oprostite, kolegica Orešković. Pozvali ste se na kontinuirani rast oboljelih, kontinuirani rast hospitaliziranih, nažalost svjedočimo i velikom broju umrlih osoba, bez ikakve želje ili namjere da moje pitanje zvuči kao kritika što vam je situacija izmakla kontroli, molim vas pojasnite nam kako bismo bolje razumjeli zašto donosimo ovaj zakon i što njime želimo postići? Kako je došlo do eskaliranja situacije, što je tome po vašem mišljenju uzročnik? Da li sadržaj mjera koje je donosio stožer ili to što se mjere koje je stožer donosio nisu poštivale i nisu provodile u praksi kako treba? Hvala vam lijepo poštovana gđa. saborska zastupnice. Biti ću objektivan pa reći da kombinacija ovih uzroka koje ste vi naveli ta koja je dovela do pogoršanja epidemiološke situacije, međutim Hrvatska tu nije izolirana. To se dešava u svim našim susjednim zemljama, to se dešava u cijelom svijetu. Svaka zemlja je tražila neki svoj put, neke svoje mjere koje bi im nastojala obuzdat širenje ove infekcije. Mi smo imali svoj put. Reagirali smo u dva navrata, povećanjem prvog stupnja mjera te potom sada ovim recentnim povećanjem mjera, dakle to su naša nastojanja da rješavamo situaciju i isto tako kao što se susjedne okolne, sve zemlje na svijetu bore protiv širenja ove infekcije. I dakle ponovit ću ponovno, vrlo je jasan put širenja virusa, znamo način na koji to možemo postići, sve ove mjere su upravo usmjerene u tom smjeru. Doslovno mogu reći obmanjivanje javnosti oko upravo ovog zakona sa tvrdnjama da će izmjenama ovog zakona policija dobiti neke nove ovlasti, da će policija upadati u domove ljudi, u privatne stanove, brojati ljude u tim stanovima i zapravo provoditi represiju. Ja vas molim da vrlo jasno kažete svima, da li je to točno, hoće li se to uistinu događati, hoće li policija upadati u stanove brojati da li je tamo 6, 7, 10 ili 11 članova iste obitelji i hoće li policija imati neke nove ovlasti ovim zakonom drukčije, veće nego li što ih je imala do sada? Mislim da je potrebno vrlo jasno odgovoriti na vaše pitanje. Dakle, novih nekakvih ovlasti nema, postupanje policije i svih drugih inspektora biti će temeljeno na Ustavu i zakonima RH. Samo malo kolega Beroš. kolega Tomašević sada ste prešli crtu, ja vas kontinuirano pratim i ne upozoravam i vas i kolegicu Benčić. Mi razgovaramo danas i epidemiji zbog koje je umrlo već puno ljudi. Meni nije ništa smiješno, a vama je kontinuirano nešto smiješno. … [[Upadica se ne razumije.]] pa meni je smiješno ponekad slušati vaše argumente, ali se ne smijem jer sam dovoljno koncentriran na posao koji radim, pa bi vas molio da i vi dozvolite drugima.

Čl. 238. uvaženi predsjednik Sabora omalovažava saborske zastupnike Tomašević i Benčić. Mene zanima na temelju koje ste to analize i providnosti ovih maski uspjeli zaključiti da se kolege smiju? U očima vidite smije li se netko ili ima ružne namjere. Gledajte ljude u oči možda će vam biti život lakši. Izvolite. Nema problema, ponoviti ću samo sljedeće. Dakle, potrebno je sve učiniti da štitimo živote i zdravlje hrvatskih građana. Jasno treba reći da ulaska hrvatske policije u hrvatske domove neće biti. Ali ovaj prijedlog izmjena zakona ne mijenja postupanje policije niti na koji način, ali se treba pitati ako netko od susjeda prijavi neki tulum, nepotreban, nerazložan kao mogući uzrok širenja infekcija, [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] svjedoči smo to da je to ipak postupanje koje je usmjereno zaštiti zdravlja. Drago mi je vidjeti vas ovdje, pogotovo zbog toga što ste preboljeli korona virus i drago mi je da ste danas s nama. Međutim, moje pitanje vama je gdje ste bili do sad? Zar zaista mislite da ćete ovakvim hitnim zakonom kojim ćete kažnjavati građane za nenošenje maski, čak i one koji su preboljeli koronu, a koji zapravo nisu niti izvor zaraze, niti primatelji zaraze, isto tako upadanjem u stanove i kažnjavanjem onih koji organiziraju privatna okupljanja uspjeti riješiti problem? Niste dali nijedno obrazloženje da ćemo usvajanjem ovog zakona doći do nekog cilja jer ne znamo koji je cilj. Još više je upitno zbog toga što nas mjesec dana uvjeravate da su stvari pod kontrolom, da su dosadašnje mjere dale rezultat, a vidimo da nisu, dali su obrnuto rezultate onima željenima. Niste slušali većinu nego u manjinu u znanstvenom savjetu, imali ste dvostruke kriterije, jednima ste branili da se okupljaju dok su se na nekim mjestima okupljali više tisuća ljudi [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] što se događa i zašto da vam vjerujemo? Poštovana gđa. saborska zastupnice. Gdje sam bio? Pripremao sam zdravstveni sustav za ovo što slijedi. Imamo preko 2.000 bolesnih u bolnicama, oni zauzimaju mjesto nekom kome treba ne covid zdravstvena zaštita, prema tome nije bilo lako jednostavno organizirati zdravstveni sustav na ovaj način i prilagoditi se datim okolnostima. Svi ti naši bolesnici se liječen, nažalost neki i umiru, međutim liječe se. Organizirati zdravstveni sustav bilo je iznimno važno. Naš cilj je spriječiti širenje ovog virusa, spriječiti širenje bolesti, spriječiti razbolijevanje ljudi, spriječiti smrt ljudi i to smo donosili na osnovu određenih promišljanja, na osnovu mjera. Rekoh, sprečavanje nepotrebnog kontakta, nepotrebnog druženja, nepotrebnih susreta to nije dobrodošla situacija u ovim vremenima globalne pandemije, vrlo jednostavno. Vidite mi već mjesec i pol dana vrlo ozbiljno upozoravamo da će se dogoditi ova situacija koja se nažalost zaista dogodila i ne da nam nije bilo smiješno nego smo davali vrlo konkretne prijedloge. Prije mjesec i pol dana kada se još moglo reagirati i kada su se sa mjerama mogli postići određeni rezultati upravo vašem premijeru koji je zamisliti se bio jedini koji se zapravo na to smijao. Kada sam ga pitala da li se smije i udrugama liječnika koji su dali isto takve prijedloge, kimnuo je glavom. Dakle, jedini ko se ovdje smije na konkretne prijedloge koje je davala i oproba i liječnici bio je premijer. Ja ću još jednom apelirati da prije svega nam odgovorite na pitanje, da li se osjećate politički odgovornim što niste prije mjeseci i po dana, znajući da dolazi zima jer to je godišnje doba koje se ponavlja svake godine, da što niste uveli mjere poput osnaživanja detektiranja kontakata, što nismo uveli mjere rada od kuće koje su mogle spriječiti ovo što sada imamo i koje su mogle spriječiti donošenje i potrebu za ovako strogim mjerama koje sada imamo. Lako je biti general poslije bitke jer netko tada imao elemente kojima je mogao predvidjeti kava će biti situacija. Očekivali smo i loše, ali smo balansirali između održavanja ekonomskih aktivnosti i očuvanja zdravlja. Mjere koje su se donosile u tom trenutku bile su primjerene i adekvatne. Da je netko imao čarobnu formulu i recept bilo gdje u svijetu i u Europi već bi ga primijenio. Prema tome, svako se snalazio na načine na koji je znao, naš put je bio struka, epidemiološka analiza, stručne mjere prilagođene aktualnom trenutku. Poštovani ministre. Evo kao medicinska sestra koja je radila u covid odjelu u prvom valu pandemije i provodila i po 6 sati u zaštitnom odijelu smatram kako je ovaj prijedlog zakona itekako kvalitetan, s obzirom da još uvijek postoje oni koji misle kako nam maske ne trebaju i kako je virus teorija zavjere, stoga podržavam ovaj prijedlog kojem je smisao prevencija odnosno zaštita života i zdravlja ljudi odnosno sprječavanje širenja virusa kao što ste već naveli.

Gotovo da se vašim riječima ne treba ništa dodati. Dakle, činjenica je da živimo u vrijeme pandemije kao i čitav svijet, da ljudi obolijevaju, nažalost i umiru, da zdravstveni radnici rade svoje posao, a da manjina se ne ponaša odgovorno. Dakle, ukoliko smo svjesni da se virus širi na blizinu, da ne treba dodirivati se, da treba nositi masku, pa napravimo sve onda da sačuvamo živote i zdravlje naših sugrađana. Ne govorim o nekim aktivnostima koje su od iznimne važnosti, govorimo o nekakvom komoditetu bez kojeg doista možemo na neko kraće vrijeme jel epidemiološki pokazatelji, što se vidi već sada i nekim dijelovima svijeta ukazuju da ukoliko smo disciplinirani, ukoliko smanjimo transmisiju virusa da epidemija sama po sebi ulazi u neki svoj drugi krug koji može i jenjati. Naravno da imamo i dodatne elemente, a to su cjepivo i ostale neki novi lijekovi i pomoćne metode. Prvo se tiče pravnog okvira unutar kojeg se borimo protiv korone, a to je tumačite činjenicu da kad već nije aktiviran čl. 17. Ustava, da se nije postupalo po čl. 47 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nego se postupalo po čl. 22 Zakona o sustavu civilne zaštite. Umjesto da vi donosite te odluke kao ministar zdravstva, što radi većina vaših kolega u Europi, čime bi ja bio sretniji, odluke donosi g. Božinović. Kako to komentirate, je li to bio neki čin iz smanjenog povjerenja prema vama, a većeg prema Božinoviću? Drugo pitanje, pratite li i mislite li primijeniti, kad se recenziraju ta istraživanja, suvremena istraživanja poput ovog oksfordskog, David Eyre i suradnici, koji su analizirali 1246 medicinskih djelatnika koji su imali koronu i koji tijekom 6 mjeseci je nisu dobili, dok u kontrolnoj skupini ih je dobilo 85. Jer, puno umirovljenika je preboljelo koronu, ima i astmatičara, moraju nositi maske iako ih ne bi trebali nositi. Već sam jednom ušao u dilemu o koji, komentari oko članaka Ustava, pa s obzirom da nisam pravnik ovaj, to mi je zamjereno, međutim, reći ću da čl. 17. opisuje ratno stanje i neposrednu ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti države, što nije slučaj, za razliku od čl. 16. koji opisuje ugrozu zdravlja. Kada je riječ o mojoj ingerenciji kao ministra zdravstva, Križni stožer Ministarstva zdravstva pokrenuo je obranu od Covida, međutim, u trenutku kad smo vidjeli da zahtjevnost situacije prelazi naše okvire, znači jednostavno, bila potreba da se uključe i druge institucije, od granične policije, sanitarnih inspektora, civilne zaštite, uključen je, dakle, i aktiviran mehanizam civilne zaštite koji je primjeren. Dakle, nije riječ o manjoj povjerenju mene kao ministru nego o tome da je obrana zahtijevala daleko veće i kompleksnije organizacije i strukturne snage osim [[Upadica: Hvala vam.]] osim Kriznog stožera Ministarstva zdravstva.

poštovani g. ministre, ja ću se u pojedinačnoj raspravi šire zapravo dotaknuti problematike mjera i predloženog zakona. Svakako ću istaknuti da je bilo itekako pokazatelja i upozorenja da će se dogoditi ovakva eskalacija zaraze. Upozoravani ste od struke, od članova znanstvenog savjeta, ali evo, moramo priznati da se nije reagiralo na vrijeme. Sad bi zapravo iskoristila vašu prisutnost i rekla bi da je jedan od načina upravljanja krizom i što bolje i adekvatnija komunikacija s građanima pa bi apelirala na vas da u toj komunikaciji s o umrlima ne ističete ono što mjesecima slušamo sa su umrlima oni sa ovakvim i onakvim komorbiditetima.

Sada je na redu kolega Branko Bačić. Prije svega jedna mala opaska, g. predsjedniče, smijeh se može čuti, ne samo vidjeti, prema tome i ako čovjek nosi masku, vi možete znati da se on smije pa mi onda jedna opaska oko povrede Poslovnika je bila neprimjerena. G. ministra, oporba je tijekom jutra i jučerašnjeg dana osporavala donošenje zakona po hitnom postupku, oni očito traže da ovaj zakon ide mjesec dana u savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, nakon toga prvo čitanje, pa onda drugo čitanje, tako da bismo u toj proceduri možda ovaj zakon donijeli negdje na proljeće iduće godine. Mislite li vi da bi mjere koje bi donijeli na proljeće iduće godine bile efikasne u suzbijanju ove epidemije, ovih dana koja je ovakva u Hrvatskoj? Dakle, zastupnica nije govorila o onome što se čulo, nego onome što sam vidio. Dakle ja sam vidio po očima i čuo, naravno, potpuno je jasno. Ali hvala vam lijepo. Imamo povredu Poslovnika. Kolega Bauk. Izvolite. Povrijeđen čl. 238. kolega Bačić je neoprezno prozvao oporba da je tražila da zakon ne ide po hitnom postupku. Većina oporbenih zastupnika jutros je glasala da zakon ide po hitnom postupku, a taj argument da mi nešto opstruiramo, itd., vam neće proći u javnosti. Dakle mi želimo da Sabor raspravi, da donese zakon, da bude u hitnom postupku, a jedan klub oporbe je taktički pogriješio što je upravo vam dao za priliku da to kažete, ali to ćemo pedagoški s njima raspraviti. Zahvaljujem. Kolega Bauk, djelomično ste u pravu, jedan dio oporbe je bio za, jedan dio nije, tako da, ajde, imate pravo, ali ovo je više bila replika, međutim, nije za opomenu svakako. Onda idemo dalje. Sada je, odgovor, tako je, ministre, izvolite odgovor. Da, pa drago mi je što smo sad na neki način usuglašeni da bi bilo dobro donijeti ovaj zakon čim prije, da postupanje krene čim prije, da čim prije krenemo sprječavati širenje ovog virusa za ovo, u zakonu predviđeni način. Poštovani ministre, imam vrlo jednostavno pitanje za vas, zapravo nakon ovoga svega što ste izložili danas ovdje, nije mi jasno i pitam vas, zašto je Vlada tek sada predložila ovako oštro kažnjavanje građana kada znamo da je broj zaraženih na dnevnoj razini između 3,5 i 4 tisuće dnevno, kada znamo da preko 50 ljudi nažalost gubi bitku sa ovom bolešću dnevno. Zar uistinu mislite da ćemo povjerovati da niste prije 45, 50 dana imali pokazatelje u kojem smjeru ide situacija u Hrvatskoj jer nismo uistinu otok, kao što ste rekli. Rekli ste da nismo imali pokazatelje, a pazite, upravo 15.10. g. Krunoslav Capak, citiram, kaže, moguće da je došlo do eksponencijalnog rasta. Moguće je jer danas imamo 181 oboljelu osobu, jučer smo imali 372, a dan prije 748. Obrnuti dan, ispričavam se [[Upadica: Hvala vam lijepo.]] Dakle, danas kažete general nakon bitke [[Upadica: Isteklo je vrijeme kolegice.]] ovo su vama poznati podaci.

Mislim da ste izjavu kolegu Capaka izvukli iz konteksta i da nije bio riječ čitavo ovo vrijeme o eksponencijalnom rastu novooboljelih. Mislim, ako pogledate podatke i broj porasta, on ipak nije eksponencijalan i na neki način, čitavo vrijeme se kontrolirao. Da, tada nije moguće bilo predvidjeti kakvi će brojevi biti, međutim, i tada su donesene određene mjere koje su bile prilagođene aktualnom trenutku, kao što i u ovom trenutku donosimo nove mjere i izmjene zakona, a sve u svrhu sprječavanja širenja ove virusne bolesti. Poštovani ministre, smatram da je potrebno izvršiti izmjene i dopune zakona o zaštiti pučanstva, međutim, također, smatram kako bi trebalo više energije uložiti u izmjene i dopune koje su provodljive i umjerene u korist povećanja zaštite zdravlja građana, a ne u punjenje proračuna. Također, intencija kažnjavanja trebala bi biti motiviranje građana i pravnih osoba za provođenjem aktivnosti za sprječavanje širenja zaraze, a ne osiromašenje Upravo to što ste vi naveli bio je naš put, dakle prvo edukacija, potom i kontrola, a kad smo vidjeli da ni to ne funkcionira i da postoji ona manjina hrvatskih građana koja se ne ponaša odgovorno, smatrali smo da je potrebno za novi korak, vrlo nerad i vrlo neadekvatan, ali ipak korak koji sprječava širenje ove virusne infekcije, a to su i sankcije.

Svaki tjedan na sjednici Vlade zapravo iznosite sve brojeve i sve epidemiološke mjere koje su u proteklom tjednu ili uvedene ili su ukinute. A one se temelje na stručnom mišljenju epidemiologa i ostalih stručnih službi. Sve se to javno prenosi na televiziji, stoga je, zaista onako, iznenadi se čovjek kad netko kaže da nema dostupnih informacija vezanih uz pokazatelje. I u ovom dopisu kojeg ste nam poslali kada tumačite zakon i njegovu potrebu, isto tako ste naveli kumulativne 7-dnevne i 14-dnevno, a to su upravo parametri po kojima se uvijek ova zemlja vodila, kako je bilo u prvoj fazi, a sigurna sam da to radite i danas. Stoga vas molim da malo ipak prokomentirate te pokazatelje, kako bi evo, još jedanput informirali sve one koji misle da ne dobivaju dovoljno informacija, a nisu struka pa stoga neki to možda ne mogu razumjeti. Pa vi ste dotaknuli nešto što je već i ranije bilo spomenuto, a to je metodologija donošenja epidemioloških mjera. Neke države su se služile metodom semafora, mi smo pak, s druge strane, kao što sam u nekoliko navrata rekao, na dnevnoj bazi, na tjednoj bazi evaluirali sve one potrebne epidemiološke parametre koji opisuju jednu epidemiju. Od broja novozaraženih i brojnih drugih faktora koje općoj javnosti nisu ni poznati, prema tome, to je radila naša struka samozatajno od početka ove ugroze, od 2. mjeseca, radi to, isto tako i sada. Na osnovu svih tih promišljanja, parametara, komparativnih analiza, usporedbi, donosili smo određena promišljanja i naše mjere. Da li je u tome moguće ne pogriješiti? Nije. Nema zemlje na svijetu koja nije bar dijelom pogriješila u provedbi svojih mjera.

Kad ide dobro, zaslužna je odgovorna Vlada, a kad ide loše, krivi su neodgovorni građani, pa ako mi možete reći, je li za ovo što se događalo na proljeće i što je bilo dobro, zaslužna Vlada i jesu li za ovo što se sad događa loše, da li je zato odgovorna Vlada? I moje drugo pitanje je možete li hrvatskoj javnosti potvrditi da znate što radite, odnosno da nam kažete, kad ne bi donijeli ovaj zakon, broj zaraženih dnevno bi do kraja godine porastao na toliko, a sad, kad ga donesemo neće porasti nego će se smanjiti, ostat će isti, itd. To je pitanje, dakle da građani imaju povjerenja u one koji ih vode. Zahvaljujem. Za uspjeh je potrebno dvoje, dakle nit mjere, a niti sami građani ne mogu polučiti uspjeh u borbi protiv ove epidemije. Mjere mogu biti savršeni, a građani ih se ne moraju pridržavati i loše ćemo stajati i obrnuto. Prema tome, jedino u zajedništvu. A s druge strane, medicina vam nije matematika. Ovo se ne može matematički obrazložiti. Ne može se reći koliko bi bilo pozitivnih da ne uvedemo mjere i obrnuto. Jednostavno to nije moguće, ono što je moguće i realno i što jedino radimo, pratimo učinak tih mjera iz dana u dan i prilagođavamo se, to je jedini način odgovora. Nema matematičke formule koja će vam reći, ako vi ne uvedete određenu mjeru, za 10 dana ili 15 ili 20, broj će biti toliki i toliki.

Dopustite mi samo da uvodno kažem da ova videoveza koju su djelatnici Sabora uspjeli organizirati dobro funkcionira i apsolutno se može sudjelovati i pratiti rad sabora pa koristim ovu priliku da ih pohvalim. Problem je kad pogriješite dvaput ili kad grešku ne ispravite. I postoji i vi ste rekli da se mjere temelje na analizi. No, međutim jedan sport za koji je rečeno da nije moguće da se djeca bave je jedrenje.

Hvala vam poštovana gospođo saborska zastupnice, sve su to vrlo specifični elementi o kojima nije odlučivao samo Stožer civilne zaštite nego i resorna ministarstva. U razgovoru o svakom sportu bili su uključeni djelatnici Ministarstva za sport i turizam. Kada je riječ o jedrenju apsolutno je izvjesno da jedriličari na moru ako su sami ili dvoje nisu izloženi opasnosti od širenja virusa, međutim ti jedriličari da bi došli do svog jedriličkog kluba moraju koristiti prometna sredstva, prometala, vjerojatno se i druže prije treninga, skidaju se, isto tako nakon treninga možda se podruže, to su okolnosti koje dodatno doprinose eventualno širenju virusa. Nemoguće je za svaku životnu aktivnost odrediti određeni okvir i predvidjeti što i kako. Međutim, načelno se većina toga evaluirala, stručnjaci su sagledavali i gledali mogućnosti rizike, dakle da li su oni veći ili manji i donijeli su određene mjere.

Idemo dalje, sada je na redu kolega Bulj. Izvolite. Ministre hrvatski narod je imao u stožer ogromno povjerenje. Izgubili ste vi to povjerenje donosili ste ispolitizirane i kontradiktorne odluke kad ste optuživali mlade da se ne druže, vi ste radili selfie na facebooku sa zvijezdama, a mladi su bili kao krivci. Kada je bilo najteže i kada su se poljoprivrednici kažnjavali šta gnoje svoju oranicu u to vrijeme je premijer Plenković dodirivao fizički sa tenisačem, nije otišao u samoizolaciju otišao je onaj koji ga je fotografirao, kao da priko fotografije. Znači vi ste izgubili povjerenje. Kolega koji je ovde falio za većinu, nedostajalo je za većinu Hrebak, vi ste mu dali odobrenje da može doći. To su kontradiktorne kolegica Bujević je govorila jedno vrijeme dok je bila u stožeru dok nije bila u saboru, jedan dan maska može, drugi dan ne može [[Upadica: Hvala vam.]] vi ste ispolitizirali, al moramo se pridržavati mjera [[Upadica: Hvala lijepa.]] al ne kažnjavati narod. Poštovani gospodine saborski zastupniče, nitko nema ideju kažnjavati hrvatski narod, imamo ideju spriječiti širenje virusne bolesti, vi ste možda u pravu, možda sam se i slikao sa određenom gospođom, međutim to je bilo vrijeme kad je broj novozaraženih bio minoran i ne znam na koji način to dovodite u situaciju sa kasnijim druženjima i zbivanjima u noćnim klubovima koji su detektirani kao izvorišta širenja zaraze. Dakle, iznijeli ste niz elemenata koje se naravno može sagledavati u jednom drugom kontekstu međutim propustili ste naglasiti bit, a to je konzistencija u promišljanju o potrebi donošenja mjera, njihove evaluacije, njihovom mijenjanju i odgovoru na ovu veliku ugrozu.

Ja bih vas molio ministre, ja neću napadati ovdje danas, nemojte više ja mislim da hrvatski građani imaju dovoljno razuma govoriti da ove mjere nisu političke odluke. Ja se ne slažem s mojim kolegom Buljem kad on kaže da je problem da je stožer ispolitiziran, stožer je političko tijelo, vi među ostalim donosite i političke odluke. Zašto? Jer da se vodite samo epidemiološkim razlozima onda bismo zatvorili možda i shoping centre, ali isto tako Vlada mora voditi računa i o gospodarskom aspektu, o psihološkom aspektu, psihološkom stanju nacije, o zdravstvenom aspektu, znači sve ove odluke koje vi donosite su političke. U potpunosti se slažem s vama gospodine saborski zastupniče, mjere jesu temeljene na struci, međutim isto tako sam naveo u nekoliko navrata da sagledavaju i druge elemente, poglavito ekonomske ali nekakve političke čak i ne. Ono što je šira tema je da se svemu može dati epidemiološki okvir, svakom zbivanju, svakom događanju, svakom, svakoj aktivnosti naravno ne uvijek apsolutan, ali vjerojatan i to je ono što je bila intencija u vrlo specifičnim situacijama kojih je bilo, ali nisu predominirali, bili su iznimni. Većina naših mjera i postupanja odnosila sa ne običan život i aktivnosti hrvatskih građana, ali su neke bile i vrlo specifične i prilagođene toj situaciji uz epidemiološki okvir za što sam osobnog mišljenja da je puno, puno, puno bolje nego da se ne kontrolira i ostavi nekom na svojevoljno postupanje. Kolega Sačić, izvolite. Prije svega i izražavamo solidarnost i svakako potporu svim medicinskim djelatnicima, osoblju koje se bori za živote i zdravlje ljudi oboljelih od ovog opakog virusa, a isto još i više zabrinutost za ljude koji se ne liječe zbog Covida, a moraju se liječiti i u životnoj su opasnosti. A vama upućujem kritiku i vašem timu jer ste ovaj zakon nepripremili niste ga nomotehnički doradili. Niste, penalizirali ste jednu grupaciju ljudi potencijalnih, kako kažete manjinu koja ne nosi maske, kako znadete da su oni najveća opasnost, a sami niste konzistentno proveli mjere, imate sada izvorno žarište sa vašim dopuštenjem 7.000 brijačnica i frizerskih salona ima i u svakom može frizerka doći čovjeka brijat, šišat, bit mu na 5 – 10 cm, pa ajmo to riješiti gospodine.

Hvala vam puno, dakle kada je riječ o crkvama i vjerskim objektima riječ je između ostalog i o prostornom ograničenju dakle broju kvadratnih metara tako da je ta relacija uzeta u obzir. Djelom bi se mogao složiti s vama međutim u fizerajima i djelatnici nose maske i korisnici nose maske, jednostavno put i širenje infekcije nije uočen u tolikom opsegu kao u drugim djelatnostima koje su obuhvaćene ovim mjerama. Tako da kompleksno je to pitanje i naravno nitko nije nepogrešiv ali smo ekstremno puno i vremena i promišljanja i energije struka i mi svi ostali uložili u promišljanje ovih mjera. Dobar dan, moje pitanje ide za tim što ste rekli da treba ograničiti nepotrebne okupljanja, nepotrebna okupljanja i tu se apsolutno s vama slažem. No kada to kažete onda stvarno budu sumnju da ćemo od sutra prijavljivati susjede koji imaju tulum, a jučer smo imali pune kafiće i restorane gdje su ljudi bez maske, ovdje smo svi s maskama pogledajte na kojoj distanci, bez maske komunicirali jedan metar jedni od drugih. Moje pitanje, jesmo li pod ucjenom određenih lobija u društvu koji zahtijevaju da se žrtvuju ljudski životi i da dolazimo do kolapsa zdravstvenog sustava zato što je nekima potrebno da još malo zarade ili smo ono što je rekao vaš kolega Krunoslav Capak s čim se apsolutno slažem, a nije bilo dignuto kao političko pitanja, presiromašni da donesemo neke mjere? ne bih imao šta puno ni dodati ni oduzeti vi ste sve manje-više dobro determinirali osim da smo pod ucjenom bilo čijem, to doista nismo, promišljamo i gledamo načine širenja tog virusa, ograničavamo ono što je više rizično za širenje istog, ne ograničavamo ono što je manje rizično i to je sukus našeg ponašanja, znate, da.

Sada ćemo vidjeti da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Prvi na redu je Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Željko Reiner, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine ministre, poštovane gospođe i gospodo, izmjene Zakona o zaštiti pučanstva radi zaraznih bolesti nužne su zbog uvođenja prekršajnih sankcija s obzirom na određeni broj neodgovornih pojedinaca koji ugrožavaju zdravlje drugih, ne zbog cijele populacije, ne zbog građana Hrvatske. Borba protiv korona virusa temelji se na povjerenju između građana i države. Uvjereni smo da većina sugrađana vrlo dobro razumije okolnosti u kojima se nalazimo, ali isto tako mislimo da je ovakav alat da tako kažem koji predstavlja ova nadopuna zakona, nužan s obzirom da određeni neodgovorni, bezobzirni pojedinci, svjesno, namjerno ugrožavaju zdravlje drugih pa i živote. Kao opći zakonodavni model upravljanja krizom primjeren težini i hitnosti donošenja odluka u svezi pandemije koju odlikuju brze i nepredvidive promjene te stalna opasnost od eksponencijalnog rasta oboljelih prethodnim izmjenama i dopunama zakona uređen je institucionalni model prema kojem Stožer civilne zaštite djeluje i odlučuje u suradnji s Ministarstvom zdravstva i HZJZ a pod neposrednim nadzorom Vlade RH. Taj institucionalni model omogućuje brzu provedbu i ostvarenje dvaju temeljnih načela djelovanja i odlučivanja tijekom globalnih pandemija kakva je ova uzrokovana bolešću Covid-19. To je načelo učinkovitosti i načelo razmjernosti. Drugim riječima predloženi model osigurava da poduzete mjere postižu zadane legitimne ciljeve, u prvom redu zaštitu života i zdravlja ljudi, ali da te mjere kao i njihov intenzitet istodobno budu takve da strogo odgovaraju potrebama danog trenutka te traju samo dok to okolnosti zahtijevaju kako bi Ustavom zajamčene slobode i prava građana u svakom trenutku bili ograničeni samo u mjeri koja je nužna i koja odgovara naravi potrebe za njihovim ograničenjem. To posebno želim istaknuti jer se zadnjih dana i ovdje u ovoj sabornici i u medijima u istupima nekih političara postavlja nekoliko pitanja. Postavlja se pitanje ograničavanje građanskih i ljudskih sloboda ovim nadopunama zakona, postavlja se pitanje ustavnosti ovoga nadopuna ovog zakona i postavlja se pitanje visina kazni. Mislim da sam dobro sumirao tri aspekta koja oni koji osporavaju ovaj, ovu nadopunu zakona postavljaju. Od toga mi se najozbiljnije čini priča o tome da se time ograničavaju građanske i ljudske slobode. Dakle nemojte misliti da sam pretenciozan ako ću parafrazirati filozofa Hegela koji je rekao otprilike ovako, slobodno djeluj dok ne ugrožavaš slobodu drugoga odnosno na drugi način rečeno, moja sloboda doseže tako daleko dok ne ometa ili ne zadire u slobodu nekoga drugoga. A o tome je ovdje upravo riječ, riječ je o tome da li neki nesavjesni pojedinci svjesno, namjerno, svjesni pogibelji zadiru ne samo u slobodu nego u život drugih sugrađana. Naravno jedna od poruka koju mislim da građani trebaju itekako akceptirati je da treba, iako ih se stalno pokušava od nekih uvjeravati suprotno da treba vjerovati struci, da treba vjerovati institucijama, da ne treba vjerovati priučenim i navodnim stručnjacima koji se zapravo tom tematikom uopće na bave, da ne treba vjerovati nekim političarima koji s medicinom blage veze nemaju, ali zato sve dovode pod znak sumnje, antivakcerima i ostalima koji osporavaju, ruše, uznemiravaju javnosti i neistinim tvrdnjama pokušavaju oboriti sve ono što nastoji učiniti kako bi se sačuvalo zdravlje i život hrvatskih građana. Prisjetimo se razvitka svega ovoga. U prvom valu smo bili među najboljima po statistikama u Europi, ljeto je dovelo do opuštanja ljudi, činilo se da pandemija stagnira i prestali smo se držati mjera. Budimo iskreni, budim otvoreni u to vrijeme nismo ni mislili na budućnost, iako se znalo, iako smo bili svjesni da će jesen i zima donijeti drugi val i zdravstveni sustav se pripremao za taj val jer da se nije pripremao ne bi imali ovakvu situaciju u zdravstvenom sustavu kakvu sad imamo. Na opuštanje pojedinaca utjecali su i to moramo jasno reći, razne marginalne skupine ljudi koji su svojim javnim utjecajem širile laži kako je korona zapravo bezopasan virus, nalik gripi, karijesu neki su čak spominjali, kako on uopće ne postoji kako je on izmišljen itd. Kao liječnik koji svaki dan radi u bolnici, nosi pri tom dvije maske, vizir, svašta još po sebi uvjeravam vas da je korona virus itekako stvaran, da itekako izaziva ozbiljnu bolest i da itekako ubija ljude. Liječnici diljem zemlje koriste zadnje atome snage kako bi liječili oboljele kojih je u bolnicama svakim danom sve više, a evo svjedoci smo da neki u očaju čak i podignu ruku na sebe. Nije više među bolesnicima riječ samo o starim ljudima, na kisiku i na respiratorima nalazi se i veliki broj mladih ljudi i ljudi srednje životne dobi. Ne budimo sebični, kada govorimo o ovom zakonu mislimo na svoje sugrađane, na svoje bliske, na one slabijeg imuniteta, na starije i nemoćne, na osobe sa zloćudnim bolestima, osobe koje imaju presađene organe, osobe sa autoimunim bolestima, osobe sa alergijskim bolestima, sa bolestima srca i krvnih žila, svatko ih od nas ima u svojoj obitelji ili okolici. Ti ljudi nisu zaslužili da tjednima budu na respiratoru, da se bore za život samo zato jer je nekome teško nositi masku za lice dok kupuje namirnice ili dok se vozi u javnom prijevozu ili pak voli tulumariti i organizirati tulume, bez obzira bili oni u sada zabranjenim okupljalištima javnim ili pak tulumi organizirani u tzv. zatvorenim privatnim prostorima. Razmislite hoćemo li štititi one koji svjesno krše zakon, omogućuju time širenje bolesti ili ćemo zapravo štititi one koji su ugroženi, koji su ranjivi, koji su osjetljivi, koji leže po jedinicama intenzivne njege i boje se za svoje zdravlje. O tome se radi, dame i gospodo u ovoj nadopuni zakona. Možemo mi to politizirati ovako ili onako, možemo iz nekih partikularnih interesa svoje stranke, svoje skupine osporavati ono što Vlada radi, ali radi se upravo o ovome što sam ja sad vam naveo.

Cijeli svoj liječnički vijek nosim medicinsku masku kao i svi drugi liječnici i medicinari i s time živim. Do nadopuna ovog zakona ne bi ni došlo da su neki ljudi samo malo više bili ljudi.

Idemo sada na drugu raspravu, Klub zastupnika IDS-a poštovana kolegica Nemet.

Pred nama su danas izmjene i dopune Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koje su sasvim razumljivo proteklih dana izazvale veliku pažnju hrvatske javnosti, medija, ali i naših građana na koje će nove restriktivne mjere predviđene izmjenama zakona odnositi odnosno primjenjivati. Iako sam osobno kao uvjerena liberalka apriori protiv restrikcija, kažnjavanja i ograničavanja građanskih sloboda, a istoga stanovišta je naravno i moja stranka Istarski demokratski sabor jasno je kako u ovim specifičnim složenim i vrlo izazovnim vremenima globalne Covid-19 pandemije ponekad treba poduzeti i određene nepopularne korake, donositi ne baš rado prihvaćene odluke, povlačiti poteze na koje u nekim drugim uvjetno rečeno normalnijim okolnosti vjerojatnije ne bi ni pomišljali. U tom kontekstu razumno je podržati sve one korake mjere i odluke koji će pomoći u borbi protiv korona virusa i Covida-19, koji će doprinijeti tome da se smanje brojke zaraženih virusom te da se ublaži pritisak na bolnice i zdravstveni sustav koji svjesni smo toga doslovno puca po šavovima. U tom smislu bilo bi razumno i logično podržati i zakonski prijedlog koji predviđa mjere pa bile one i donekle restriktivne ali koje će učinkovito pomoći u borbi protiv širenja virusa i njihove, i njime uzrokovane bolesti. Koliko će te nove restriktivne mjere uistinu pomoći u borbi protiv virusa i bolesti? Jesu li one stigle u pravom trenutku kao pravi odgovor na aktualnu situaciju ili su sada tek alibi Vladi premijera Plenkovića za sva dosadašnja nečinjenja, nesnalaženja, vrludanja i improvizacije kada je u pitanju borba s korona virusom? Je li uistinu nužno da građani jedini plate ceh za novo buktanje epidemije koju oni koji su trebali nisu na vrijeme pokušali zaustaviti ili bar usporiti poput ostatka Europe i svijeta? Proteklih tjedana i mjeseci sve do unazad nekoliko dana naslušali smo se naime od premijera i njegovih suradnika umirujućih tonova i uvjeravanja kako je situacija pod kontrolom, kako lockdown i restriktivnih mjera neće biti iako su s različitih strana dolazile i drugačije naznake i upozorenja. Dobar dio stručne javnosti upozoravao je naime da aktualna situacija zahtjeva drugačiji odnos prema korona krizi, da postoji potreba za uvođenjem određenih dodatnih mjera, a dobar dio Europe i svijeta te je restriktivne mjere odavno počeo primjenjivati. No odgovor hrvatske Vlade bio je kako upravlja situacijom i zna što čini. A onda, vrlo naprasno potpuni zaokret. Zabrana rada svih ugostiteljskih djelatnosti, ukidanje svih sportsko-rekreacijskih aktivnosti, razna druga ograničenja i restrikcije, a na koncu i ovaj posljednji u nizu ad hoc poteza zakon koji će da budem sarkastična ako ništa drugo lupiti građane po džepu i donijeti koju kunu u državni proračun. Dakle, način na koji su nakon dugotrajnog zatvaranja očiju pred očitim problem ključni potezi povučeni u svega nekoliko dana, od zadnjih dana studenog do danas kada se pred nama nalazi ovaj tzv. vikend zakon, ukazuju kako nema i nije bilo sustavnog i promišljenog pristupa hrvatske Vlade u borbi protiv korona virusa. Način i princip na koji se donose te vrlo važne odluke i povlače u ovom trenutku i ključni potezi za ovu zemlju i njezine građane pokazuju i dokazuju kako oni nisu utemeljeni na stručnom mišljenju, na objektivnim imputima i stavovima epidemiološke odnosno zdravstvene struke već su motivirani i tempirani gotovo isključivo političkim da ne kažem dnevno političkim okolnostima i potrebama. E pa gospodo draga, čini se kako je voda došla do grla, gušimo se u vlastitim problemima, a slamu spasa trebali bi nam čini se pružiti zatvoreni kafići, teretane i pokoja kazna za primjerice nošenje maske ispod nosa. A kako bi uopće imali gdje kažnjavati ljude za nenošenje ili krivo nošenje maski ostavili smo otvorene neke trgovačke centre i još poneka mjesta. Jasno je da takvi očito improvizirani ad hoc smišljeni potezi u kojima imamo mnogo nelogičnosti, neujednačenosti pa i elementarne nepravičnosti nekakve pozitivne rezultate mogu dati isključivo slučaju uz dozu sreće. Ali ono što sigurno mogu, mogu izazvati opravdani i razumljivi revolt ljudi i na to budite spremni. Represija i kažnjavanje s druge strane možda će i dati neke rezultate, ljudi će se u strahu od plaćanja kazni vrlo vjerojatno striktnije pridržavati nekih epidemioloških propisa, vjerojatno će dosljednije nositi maskice, upitno je koliko će se pridržavati zabrane druženja u privatnim prostorima, ali u konačnici događa se nešto što se nikako ne mogu opravdati ni razumjeti. Umjesto da borbu protiv zajedničkog prijatelja, neprijatelja Covida-19 nastave ruku pod ruku sa svojim građanima, sa žiteljima ove zemlje uz međusobno povjerenje i uvažavanje Vlada i Nacionalni stožer civilne zaštite povjerenje građana su u ovom slučaju očito izgubili. Pa će ove aktualne i sve daljnje poteze očito morati argumentirati represijama i kaznama, a to budite sigurni nikada nije donijelo ništa dobroga. Slijedeća rasprava je u ime Kluba Hrvatskih suverenista, uvaženi zastupnici Pavliček i Zekanović.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre, uvažene kolegice i kolege, evo danas raspravljamo o famoznim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Nalazimo se u doba korona pandemije koja je bacila naše gospodarstvo na koljena, koja je bacila naše javne financije na koljena, koja je dovela naš zdravstveni sustav gotovo do kolapsa, naši liječnici i medicinsko osoblje se nalaze na rubu snaga i svima nama je u cilju i opoziciji i vlasti pokušati suzbiti ovu pandemiju kroz odgovorno društveno ponašanje, kroz danas sutra cjepivo koje je u najavi kako bi se što prije vratili u koliku toliku normalu. Međutim, donositi zakon kojim ćemo kažnjavati sugrađane koji ne nose maske ili krivo nose maske je jednostavno neprihvatljivo. Donositi zakon kojim ćemo kažnjavati naše sugrađane koji se okupljaju u svojim domovima, a to je ustavna kategorija i dom je nepovrediv, vraćamo se u mračno razdoblje totalitarnih režima. Vrhunac svega toga je javni poziv ministra Beroša prije nekoliko dana hrvatskim građanima da cinkaju svoje susjede ukoliko se okupljaju u svojim stanovima, u svojim domovima. Pa nećete vi, uvaženi ministre Beroš za 3 mjeseca doći kod mene u dvorište i sa mnom zajedno betonirati dvorište, nego će to napraviti moj prvi susjed. Nećete vi, uvaženi ministre Beroš paziti na moju kuću 2 dana dok sam poslovno odsutan, nego će to napraviti moj susjed. Neće vi, uvaženi ministre, sljedeći tjedan, evo, kod nas u Slavoniji otići u pripomoć na svinjokolju kod mog susjeda, nego ću to učiniti ja. Nemojte očekivati od hrvatskog naroda da su lutke na koncu, da su roboti koji će, s kojima ćete upravljati na vaš daljinski upravljač. Nažalost ovim izmjenama i dopunama zakona nećete polučiti nikakav rezultat u smislu suzbijanja korona pandemije. Napravit ćete dodatni revolt hrvatskih građana, neposluh na terenu. Razlog tome je što je ova Stožer sve samo ne vjerodostojan, u zadnjih nekoliko mjeseci donijeli ste niz kontradiktornih odluka kojima pobijate sami sebe. Koji su dijametralno suprotne jedna od drugih. Sjetimo se, prije svega nekoliko mjeseci u svibnju, najbliži vaši suradnici, kolega Capak je rekao da maske ne štite od korona pandemije, da one imaju samo psihološko značenje. Svega nekoliko mjeseci poslije ste donijeli odluku da su maske obvezne u svim javnim prostorima. Danas, ovim zakonom, nadopunama zakona, izmjenama ćete početi kažnjavati ljude koji ne nose te iste maske ili ih ne nose ispravno. Ovaj Stožer civilne zaštite je, nažalost doživio svoj poraz. Isto tako i premijer Plenković je svega nekoliko tjedana prije parlamentarnih izbora jasno rekao da je Hrvatska pobijedila pandemiju Covida-19. Bojim se da je pandemija Covida-19 pobijedila ovu Vladu i Stožer civilne zaštite. Tome svjedoče i brojke koje su nažalost neumoljive. Svaki dan sve više hospitaliziranih pacijenata, svaki dan sve veći broj preminulih sa dijagnozom Covida-19. I zato je krajnje vrijeme, ministre, da priznate kao čelni ljudi Stožera i svoje greške, jer tko radi taj i griješi, a ne da srljate iz jedne loše odluke u drugu lošu odluku. Bojim se da je upravo ovaj zakon jedna od najlošijih odluka koje ćete donijeti. I mislim da je krajnje vrijeme da u vaš Stožer budu imenovani ljudi koji nisu pripadnici vladajuće stranke, ljudi iz struke, koji će dati i nešto drugačije mišljenje, ali sve s ciljem kako bi zajedno pobijedili ovu pandemiju.

Poštovani ministre, poštovani potpredsjedniče, državni tajnici. 5. veljače sam, ove godine, sa ovog mjesta upozoravao Andreja Plenkovića da se sprema velika kriza, korona kriza, velika epidemija, ovdje sam onda mahao s maskicom, nisam mogao pronaći rukavice, već onda u ljekarni, u nekoliko ljekarni i pitao sam se jesmo li spremni. Jesmo li spremni za tu jednu golemu epidemiju koja dolazi. Vidjeli smo da smo spremni s obzirom da imamo danas, evo, opet preko 50 ljudi koji su umrli od koronavirusa.

Ono što je meni iznimno žao u potpunosti su bile zatvorene i crkve, na što su nažalost pristali i naši biskupi. Znate kako vam je u 3. mjesecu izgledalo u hrvatskim školama i u hrvatskim crkvama?

Ne, svaki ide za sebe, prijatelju. To znaš, kršćanski demokrate?

Pogriješili smo kad smo u jednom trenutku govorili maske ne štite, pa smo govorili štite.

Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a uvažene zastupnice Orešković i Mrak Taritaš.

Kolege zastupnici i zastupnice. Mislim da se danas gotovo svi možemo složiti da je povratak povjerenja u upravljanju krizom ključ za bilo kakav uspjeh, a pogotovo za provođenje bilo kakvih mjera. Uvođenje strožih kazni izgubljeno povjerenje ne može vratiti, ovaj zakon može biti samo ulje na vatru koje će pojačati otpor provođenju mjera, a ne poslušnost i to je uvod u društveni kaos. Da bi se razumjelo o čemu govorim moram dati primjer dva dijametralno suprotna događaja, ne kao poziv na svađu, ne s ciljem da vas isprovociram nego čisto da oslikam situaciju u kojoj se nalazimo. Ako je premijer bio spreman na rizik da stane na čelo kolone od 10.000 ljudi prije samo 14 dana, a danas sjedi kod kuće zaražen, bez obzira gdje se zarazio i ima li to ikakve veze s navedenim događajem, s kojim argumentima on danas može biti autoritet koji propisuje kazne ljudima poput riječkog poduzetnika koji je uhvaćen bez maske, sam u vlastitoj trgovini, iza ovakvog pleskiglasa i to na kraju radnog vremena? Dakle poduzetniku 30.000 kuna kazne, premijeru politički honorar u Vukovaru. I da se jasno razumijemo, Vukovaru i njegovim žrtvama ove godine smo trebali iskazati pijetet kolonom sjećanja u svojim domovima i u tome je trebala biti složna cijela Hrvatska, a ne samo oni koji su usprkos epidemiji bez maske hodali njegovim ulicama, da smo tako postupili danas možda ne bi slušali ministra i vas gospodine Reiner kako govorite o neodgovornim marginalnim skupinama, o toj manjini neodgovornih zbog kojih će nam se danas svima propisivati restriktivne kazne i restriktivne mjere vrlo upitne ustavnosti. Dakle, dvostruki kriteriji nisu i ne smiju postati podloga na koju ćemo posezati za novim kaznama. Najteža i najveća podjela u našem društvu je podjela na privilegirane i na sve nas ostale. Način na koji su stožer i Vlada do sada upravljali s ovom krizom, tu podjelu samo produbljuje i dokaze ne treba tražiti daleko unatrag. Koliku je kaznu u usporedbi s riječkim poduzetnikom dobio državni tajnik koji je kršio i to pijan mjere, vrijeđao policiju, razbijao državni inventar i pozivao se na svoj povlašteni tretman? A kazna za kršenje mjera, opiranje policiji i razbijanje inventara? Ništa. Riječkom poduzetniku iza pleksiglasa za ne nošenje maske u tom trenutku 30.000 kuna. Jel to mjerilo povratka u povjerenje? Nije. Upućivanjem prijedloga da se uvođenje novih kazni izglasa u hitnom postupku vladajući su zapravo priznali da je između stožera i građana povjerenje trajno nestalo i time više ne mogu upravljati ovom krizom. I sada nam je samo preostalo da odlučimo s koje ćemo se strane pleksiglasa naći, s one privilegirane ili s ove druge gdje se izriču sankcije, kako kome i kako kad, kako tko poželi. Dakle, ne možemo ovu situaciju prevaliti na teret građana i na njima trenirati strogoću jer ih dovodimo u situaciju ha kao da su lutrija, ali čak i lutrija ima poštenije kriterije jel tamo su barem svi u bubnju isti. A kada Vlada donosi svoja pravila onda imamo dva bubnja, jedan za njih, a drugi za sve nas ostale. Stoga prije bilo kakve sankcije mi iz Centra i GLAS-a smatramo da je potrebno dati ozbiljnu, nepolitiziranu i golemu prednost obnovi povjerenja, a za to su potrebne obje strane saborske dvorane i vladajuća i oporbena. Pandemija korona virusa naš je zajednički problem, kada se širi ne pita za stranačku iskaznicu i naravno mi kao oporba uz očekivanu kritičnost sada ne smijemo i nećemo biti zlobni kritizeri koji podmeću nogu vladajućima jer na dnevnom redu nije pitanje tko je jači, tko ima više saborskih ruku, pa čak niti uobičajeno političko natjecanje, sada su u pitanju životi građana i preživljavanje ili slom ekonomije. Mi za to ne zazivamo na bilo kakvo produbljivanje međusobnih sukoba, mi nudimo pomoć. Iz problema koji je ovako eskalirao neće nas izvući nove kazne i zbog toga smo protiv ovog zakona, izvući će nas eventualno suradnja ukoliko je bude. Građani moraju ponovno početi poštovati efikasne i promišljene mjere stožera i to ne zato što se boje sankcija već zato što vjeruju da time štite svoje zdravlje i zdravlje svojih bližnjih. Još jednom pozivamo da se zamijeni postojeći model formiranjem novog stožera nacionalnog jedinstva radi obnove povjerenja kojeg postojeći stožer više nema i više ga ničim ne može vratiti. Pozivamo Andreja Plenkovića da već danas krene kontaktirati predstavnike oporbe počevši od Peđe Grbina kao predsjednika najveće oporbene stranke pa onda druge sve redom. Mi se svakako ne guramo u prvi red nego predlažemo model koji će nas zajednički izvući iz ove krize kojoj se još ne nadzire kraj, a sve drugo put je u kaos iz kojeg ćemo se teško izvući. I još jednom želim reći za kraj, činjenica je sve zemlje imaju problem sa eskaliranjem broja zaraženih u jednom trenutku, ali samo mi imamo našu specijalnost, nešto što je doista vidljivo samo u RH, a to su ti dvostruki standardi i dvostruki kriteriji i dvostruka mjerila zbog kojih sustav obrane od korone pao. Dakle, umjesto kazni mi predlažemo da se redefiniraju ovlasti i uloga stožera kao i njegov sastav. Pretvorimo ga doista u savjetodavno tijelo u kojem će sudjelovati pravi stručnjaci, puno šireg političkog dijapazona od samo predstavnika jedne političke stranke, stavimo mogućnost utjecaja i parlamentarne oporbe u to tijelo, naravno uz podršku i zaleđe koje bi se imalo i u predsjedniku države.

Uvaženi ministre, ajdemo navesti nekoliko činjenica.

U javnosti je se osjeća sve veći strah i psihoza posebno kod starijih ljudi i ovoj Vladi i stožeru jako zamjeramo i smatramo politički vrlo problematičnom igrom da se pod plaštom straha ljudi za vlastito zdravlje i živote podvaljuje nedemokratsko ponašanje i samovolja. U čemu je stvar? Neovisno o mjerama, njihovoj mogućnosti, ispravnosti ili ne problem je način na koji se ovaj zakon donosi. Mi smo iz područja preporuka i molbi sa zakoračili u prostor novčanih kazni za stvari kao što je nenošenje maske ili javna ili privatna okupljanja. To je ogromni korak u smjeru ograničavanja ljudskih prava i traži odgovarajuće ponašanje u skladu sa Ustavom. Dakle, da još jednom naglasim da bi bilo sasvim jasno. U ovom trenutku čak je i nevažno jesu li mjere dobre ili ne, nevažno je kako ih predlagatelj smatra, poanta je da je naš Ustav vrlo jasan kad su u pitanju ograničavanja ljudskih prava. I njegov tekst i njegov duh nam jasno govori da za ograničavanje prava treba šira podrška. I to je sve što mi želimo da se dogodi.

Okolnostima su kad je upravljanje pandemijom apsolutno izašlo izvan mogućnosti kontrole. I onda umjesto da se je na proljeće pripremilo za jesen, podsjećam vas da cijelo proljeće smo bili nekako neću reći plašeni nego upozoravani da nas čeka drugačija jesen i umjesto da se to kontrolira poseže se za metodom kažnjavanja. Ono što želim naglasiti i ponoviti Hrvatska se nalazi u posebnim uvjetima i mislim da nitko od nas bez obzira s koje strane ove sabornice sjedi u to više ne sumnja, ali ovo je trenutak kada moramo svi dobro razmisliti jer činimo ogromni korak u sivu zonu. U zonu mogućih problema, uvodimo kazne. Nama se čini stroge kazne i ograničavamo ljudska prava. I potpuno je nevažno što bilo tko od nas pojedinačno misli o tome, naš Ustav je vrlo jasan i traži način donošenja ovog zakona koji vi ne priznajete. Razmislite. Kada je bilo proljeće svi zakoni koji su bili vezani uz koronu ili Covid-19 bilo je donešeno puno više od 2/3 broj ruku ste imali za to. I stoga poruku koju želimo poslati, nemojte gaziti Ustav, nemojte gaziti demokratski poredak RH, ovo je siva zona koja se može obiti o glavu svima nama i uopće ne razumijemo zašto se ovoj izmjeni i dopuni zakona nije pristupilo razumno nego kao i sve drugo ishitreno s odlukom preko jednog vikenda i odgovarajući da određeni trenutak, a ne sustavno i razumno.

Šesti zakon smo donijeli početkom ove godine i već samim tim se postavlja pitanje što je razlog da nakon 6 mjeseci moramo donositi novi zakon? Danas u RH prosječno umire 80 naših sugrađana, obolijeva 3 do 4.000, a mi imamo prijedlog zakona koji je pred nama. Na početku tamo 11.3. kad je proglašena od Svjetske zdravstvene organizacije pandemije, isti dan je i Hrvatska proglasila pandemiju, a naš prvi oboljeli je bio 15 dana prije toga čini mi se 15.1., 15.2. ili 25.2. pardon. Pa se sad postavlja pitanja kad to vidimo, što smo mi tad napravili u proljeće nakon što smo imali 30-tak oboljelih dnevno? Ja moram priznati da ja kao liječnik tad sam bio vrlo zadovoljan čak i s jednom dozom ponosa u ovoj zemlji u kojoj mnoge stvari ne funkcioniraju, bio sam ponosan kao liječnik da neke stvari smo dobro postavili, da smo dobro kontrolirali bolest i da je bilo izvjesno da u Hrvatskoj neće biti velike pandemije. Međutim, točno se osjeti, možemo napraviti rekonstrukciju trenutka kad je politika se uključila i postala dominantna u stožeru, čak dapače čak i u ovom zakonu onaj tko ga je pisao razgolito je stvar do kraja.

Tom odlukom, tim upisanim u zakon ministar zdravstva, direktor zavoda za javno zdravstvo i šef stožera su se abolirali od svake odgovornosti za provođenje ovih mjera. Premijer na čelu sa Vladom je preuzeo odgovornost za te mjere. Što smo imali u proljeće mjere? Imali smo žestoko, grubo nasrtanje na gospodarstvo tako da u jednom trenutku Hrvatska je gospodarski kleknula, a posljedica toga da smo u prvih 6 mjeseci ove godine imali deficit u budžetu 20 milijardi kuna. I došlo je ljeto, premijer je proglasio pobjedu na koronom. Što smo napravili preko ljeta? Ništa. Otišli smo se kupati i nemojmo govoriti da sve zemlje u Europi prolaze istu proceduru i da imaju iste probleme, jer to naprosto nije istina. Dok smo se mi kupali ovo ljeto, jedna uzorna zemlja Njemačka, znate što je radila? Organizirala je silne tečajeve, edukacije kako za pučanstvo i svoje stanovništvo, ali isto tako i za liječnike.

Posljedica toga da smo najgora zemlja u Europskoj uniji u kojoj preko 90% pacijenata koji su uključeni na respirator nikada ne budu odvojeni od njega i plate svojom glavom. Mi smo stručno, organizacijski, financijski devastiran sustav. Ja bih rekao da još jedan dokaz naše stručne i organizacije, devastacije toga da smo jedna od rijetkih zemalja Europske unije u kojoj je koronavirus ušao u najveće sustave. Nama su svi KBC-i bili inficirani i pacijenti su tamo liječeni, a ja vam mogu pokazati kada je jedan naš ugledni liječnik u 3. mjesecu pozvao Vladu i stožer da se naprave točne smjernice kako će pacijent koji je suspektan na koronu prolaziti kroz zdravstveni sustav. Naši svi KBC-i su bili inficirani. I ono što je vrlo bitno kao posljedica toga što su naši KBC-i bili inficirani je da naši bolesnici sa malignim bolestima kojih godišnje umire preko 15 tisuća, naši bolesnici sa infarktom i kardiovaskularnim bolestima kojih godišnje umire 24 tisuće i naši bolesnici sa dijabetesom kojih umire godišnje 4 tisuće kao posljedica toga nisu mogli doći do svoga liječnika. Nemojte poslije mene se sramotiti, pa izaći pa reći da to nije istina. Svaka obitelj zna točno kako nije mogla doći do liječnika.

Mi u Hrvatskoj imamo situaciju da u ovoj godini je otkriveno za 70% manje malignih bolesti u populaciji nego svih ovih godina do sada. Ti ljudi lutaju okolo. Nisu prepoznati i platit će svojom glavom, svojim zdravljem i životom upravo to što nisu mogli do liječnika doći. I sada imamo pred nama ovaj 7. Zakon o zaštiti od pandemije. Ja bih rekao da je taj zakon napravljen tako da nas direktno gura u koruptivne radnje.

Inspektori? Oni koji su čovjeku zatvorili restoran zato što je stavio stol pred ulazna vrata da može staviti komad mesa da ga netko odnese kući? Radite nasilje nad sustavom. Ja ću vas podsjetiti Krš Pađane, trgovačka društva bez i jednog zaposlenog sa 26 milijardi kuna prometa, osiguravajuće kuće koje uplaćuju ministre HZZO-u samo 48 milijuna kuna a privređuju samo na toj stavci 240 milijuna kuna i Janaf. U isto vrijeme imamo 240 tisuća ovršenih naših sugrađana koji uz sve nedaće pandemije, epidemije, nemogućnosti da se dođe do liječnika imaju i problem to da će biti ovršeni. Ja bih molio, preporučio, apelirao i zahtijevao da se politički stožer podhitno raspusti, da se imenuje stožer u kome će biti stručnjaci, liječnici iz svih stranaka iz cijelog Sabora, a to prije svega pripada saborskom Odboru za zdravstvo. I nemojte govoriti da to nije efikasno da nismo brzi, jednako onoliko koliko stožer. Ukoliko se to ne dogodi, premijer preuzima odgovornost i za ministra, i za direktora Zavoda za javno zdravstvo i za stožer i morat će snositi posljedice jer će Hrvatska vjerojatno u sljedećih par mjeseci doživjeti teški financijski kolaps. I nemojte reći da to niste znali. Vjerujem u razum. Osobno vjerujem da je ministar Beroš kapacitiran da to provede, ali neko ministru mora dati zeleno svjetlo da to može provest. Hvala. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista uvažena zastupnica Natalije Martinčević.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre, poštovani državni tajnici, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Narodna stranka reformisti smatra da je iznimno važno da idemo sa ovim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. O situaciji vezanoj uz krizu izazvanoj korona virusom odlukama nacionalnog stožera, borbi stožera Varaždinske županije te o nužnosti uvođenja mjera govorila sam u ovom Visokom domu nekoliko puta. 19. studenog upozorila sam u tom trenutku sve prisutno ignoriranje brojeva i činjenica, posvemašnji populizam i podilaženje određenim skupinama te ključno postupanje dijametralno postupanje u tom trenutku 90% država članica EU. Naime, dok su država članice EU već imale na snazi određene mjere dok su to iste mjere pooštravale i uvodile nove, mi smo tumačili da mjere takve vrste ne donose rezultate, da brojevi padaju, da brojevi stagniraju, da su mjere koje imamo optimalne i tako redom. Dakle, stožer je imao svoja tumačenja koja nisu bila najčešće sukladno tumačenjima koja je davala sva ostala struka, epidemiolozi, ravnatelji bolnica, liječnici, medicinsko osoblje. Svi su oni govorili nešto drugo, stanje je teško, bolnice se pune, respiratori se pune uvedite mjere, učinite nešto. Mi u Varaždinskoj županiji posebno smo vrištali jer su naše brojke jasno pokazivale da je trend oboljelih u rastu, onih u bolnicama i također onih na respiratorima. Slična situacija je bila i u Međimurskoj županiji koja je danas iza nas druga najgora u Europi, Krapinsko-zagorska županija treća najgora u Europi, dakle ne govorim o EU govorim o cijeloj Europi, a Ličko- senjska županija četvrta. Zahtjeve i zamolbe nacionalnom stožeru, stožer Varaždinske županije slao je prvi puta 3.11. kada je broj zarađenih na 100.000 stanovnika odnosno tjedna incidencija bila 570 zaraženih. Stožer je naše mjere u tom trenutku odbio. Drugi puta uvođenje strožih mjera tražili smo 17.11 kada je tjedna incidencija bila 900, tek kada smo došli na tisuću zaraženih na 100.000 stanovnika i time postali najgora regija u Europi, nacionalni je stožer prihvatio naše mjere. Ubrzo nakon toga mjere su uvedene i za cijelu Hrvatsku odnosno u trenutku kada je broj zaraženih bio 530 na 100.000 stanovnika dakle duplo manje negoli što je to bilo u tom trenutku u Varaždinskoj županiji. Samo za usporedbu njemačke regije potpuni lockdown, dakle ne ove mjere potpuni lockdown uveli su kada je njihov broj zaraženih na 100.000 bio 300, ali svakako uvođenje mjera podržavamo jer se jasno pokazalo da su one svugdje u svijetu dale rezultate pa su države koje su s mjerama krenule odmah situaciju stavile pod kontrolu i već u sada neke od njih u situaciji da mogu određene mjere i opuštati. Mi smo nažalost još jako daleko od toga. Brojevi u Hrvatskoj i dalje rastu i rasti će još jedno vrijeme jer naravno mjerama treba nekoliko tjedana da počnu davati rezultate. U ovom trenutku unutar EU u zadnjih mjesec dana bilježi se pad od 35% zaraženih dok u tih istih mjesec dana Hrvatska bilježi rast od 45% zaraženih. Dakle, u procesu koji sada provodimo iznimno je važno da postignemo razumijevanje cjelokupne situacije od strane naših građana. Kašnjenje s mjerama i do zadnjeg doslovno i sa izjavom da mjere ne treba pooštravati, ne treba plašiti građane, to sasvim sigurno nije doprinijelo podizanju svijesti građana o važnosti poštivanja mjera. Pozivanje odgovornih osoba poput nekih gradonačelnika i zastupnika da direktno nepoštivanje mjera kao što smo mi to nažalost imali u Varaždinskoj županiji, a čije kolovođa i dalje gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok, koji je čak intervenirao kod nacionalnog stožera da se mjere ne uvode i to u trenutku kada je Varaždinska županija bila treća najgora u Europi. Također je kod naših građana stvorilo zbunjenost i dovelo u pitanje nužnost poštivanja mjera. Nadalje, medijsko podgrijavanje kontinuiranih objava o tumačenju i svrsi mjera od silnih novopečenih stručnjaka, analitičara, epidemiologa iz raznih struka i posebno biznisa također ne doprinosi razumijevanju opravdanosti mjera od strane naših građana. I na kraju tu je svakako pitanje odgovornosti lokalnih, a posebno županijskih stožera jer u trenutku kada se Vlada konačno odlučuje uvesti mjera i uvjeriti građane da ih poštuju, a što s obzirom na sve što sam upravo navela nije nimalo lako, poruke od strane lokalnih i županijskih stožera kako mjere nisu potrebne te javno pozivanje na ukidanje određenih mjera ponovo su pljuska sustavu. Izjave, mi smo korak ispred virusa, ugostiteljske objekte ne treba zatvarati, nama ne treba priprema i šatori, u trenutku kada si drugi, a u jednom trenutku i najgori u Europi i kada svoje bolesnike šalješ u Zagreb jer u svojoj bolnici više nema mjesta i uvjeta, da budemo jasni ovdje govorim o Međimurskoj županiji neodgovorno je i opasno ponašanje. Samo da pojasnim, odgovornost je ovdje podijeljena između nacionalnog stožera i županijskih stožera jer da bi nacionalni stožer uveo mjere lokalno županijski ih treba predložiti. Mi smo to učinili i preuzeli na sebe koncentrirane napade svih onih bilo iz politike ili gospodarstva koji su tu pokušali svoj privatne interese staviti ispred općeg dobra. Predlaganje uvođenja restrikcija nisu niti popularni niti zahvalni potezi, ali ako si među najugroženijima u Europi onda se na njih moraš odlučiti. Nije ideja puštati liječnike, epidemiologe da sami vode taj rat. Oni koji su odgovorni, a to su oni koji vode stožere i županijski i nacionalni za to moraju preuzeti političku odgovornost. Nove magle sa ciljem daljnjeg zbunjivanja građana sada se stvaraju vezano uz šatore. Svi pacijenti u Varaždinskoj županiji smješteni su u bolnicama, ne u dvoranama, ne u hotelima i ne u šatorima, oni su postavljeni u krugu bolnice, spojeni na kisik samo da budu osigurač za hitni tranzit bolesnika. Dakle, možemo razumjeti da postoji potreba podilaženja određenim skupinama od strane lokalnih, a posebno nekih županijskih stožera i konkretno župana ali obzirom na brojke koje imamo važno je znati gdje prestaje politika, a gdje počinje borba za zdravlje i živote naših građana. I da pojasnimo još jednu tezu koja se kontinuirano provlači, a to je da smo mi u Varaždinskoj županiji za lockdown, mi smo protiv zatvaranja gospodarstva i upravo zato smo predložili mjere kojima smo zatvorili 3% gospodarstva, a da bi preostalih 97% gospodarstva moglo nastaviti raditi, da nam nastavi raditi industrija, tvornice, pogoni, da tvrtke prežive da mogu nastaviti raditi i da mogu radnicima isplaćivati plaće. Kako su sve države EU osim Estonije prepoznale da su žarišta ugostiteljski objekti i djelatnosti gdje postoji neposredni fizički kontakt u zatvorenom prostoru na duže vrijeme, tako su i zatvaranje upravo tih objekata uz još cijeli niz daleko strožih mjera uvele gotovo sve države članice EU, a to je ono što smo mi u Varaždinskoj županiji prvi predložili. Što se tiče ovih konkretnih prijedloga izmjena, dopuna zakona mi se u njima u potpunosti slažemo. Naime, stožer Varaždinske županije je 23. listopada dakle prije mjesec i pol podnio nacionalnom stožeru prijedlog kojim se traži da se upravo ovo odredi, da se odredi okvir koji definira i omogućuje brzo izricanje sankcija u slučaju kršenja odluka Stožera civilne zaštite RH. Definirane su mjere koje obuhvaćaju i restrikcije, ali i kompenzacije gospodarstvu. Ono što smo ključno tražili je i javna objava broja zaraženih na 100.000 te da se utvrde jasna pravila na kojim brojkama mi poduzimamo koje mjere, kada ih pooštravamo, isto tako kada ih oslabljujemo i to naravno da možemo napraviti i prema županijama odnosno prema regijama, jer kao što vidimo nismo svi u istoj situaciji. Taj prijedlog i taj model zapravo ima većina država EU i mi ga još jedanput evo sada i ovim putem predlažemo stožeru. Sve navedene odredbe iz izmjena i dopuna ovog zakona su važne i nužne. Kako je ugroza ozbiljna, a kako se suočavamo sa cijelim nizom opstrukcija i usporavanja potreba uvođenja mjera, propisane visine kazni su optimalne. Mi smo samo u našoj županiji imali 10-tak evidentiranih osoba koje su zaražene hodale okolo, takvi postoje u cijeloj Hrvatskoj i zato mislim da pitanje sankcija u ovom trenutku nije i ne smije biti pitanje, a posebno mislim da nije trenutak za cimanje o ciframa. Mi smo u Hrvatskoj ispolitizirali ovu zdravstvenu krizu i na putu smo da nam pandemija u potpunosti polarizira naše društvo.

Poštovane kolegice i kolege, svi znamo za sportske primjere u kojima izbornik, trener momčadi, menadžer kako kažu u Engleskoj onaj koji je vođa nakon pobjede svoje momčadi kaže pobijedio sam, a kada izgubi ili loše prođu kaže izgubili smo, a u gorem slučaju izgubili ste. Koncem svibnja, 26. svibnja ove godine premijer Plenković u dobroj situaciji koja je možda preskupo plaćena to će analize pokazati je li bio lockdown potreban u ono vrijeme i koliko će nas koštati je slavodobitno izjavio kako je njegova Vlada pobijedila Covid-19. A danas početkom 12. mjeseca nakon što ovaj sabor u 10 mjeseci nije dobio nijedno izvješće stožera o svom radu o kojem bi raspravljao bi se odgovornost pa i krivnja htjela prebaciti na sve. Na to nećemo pristati. Ja smatram da je oporba do sada bila itekako konstruktivna, vi ste vidjeli brojke kad se glasalo o izmjenama zakona da je za bilo preko 100 zastupnika, dakle da je 2/

Ustava, kudi Članak 17. Zabrinjavajuća stvar je kad već nisu htjeli aktivirati Članak 17. zašto se nije postupalo prema članku Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Članka 47. gdje bi onda ministar zdravstva Beroš što bi ja osobno više volio donosio mjere, nego su odlučili postupati po članku Zakona o sustavu civilne zaštite, Članak 22. pa upravlja stožer i gospodin Božinović. Bojim se da su ove predložene mjere i kazne puštanje dima kako bi se retroaktivno, a vidim da jako volite postupati ili retroaktivno sređivati stvari ili tumačiti da imate bianco stvari poput, čuli smo sad Ustavni sud je valjda odlučio da može stožer i ubuduće bianco raditi što hoće, naravno da o tome nije riječ. Dakle, retroaktivno se tim puštanjem dima želi dati neki dojam ozbiljnosti pa valjda da se ozbiljno radilo i zadnjih mjeseci što očito po stanju vidimo da to nije, da to nije slučaj. Problem je u tome što su mjere vrlo čestu u sebi kontradiktorne, pa zašto primjerice se može igrati prva nogometna liga, a ne može veslanje ili atletika na otvorenom, zašto se može igrati prva košarkaška liga, ne može županijska ili kadetska, zašto kavu mogu davati benzinske pumpe i pekare, a ne mogu kafići koji su za to specijalizirani, zašto se mogu ljudi veći broj ljudi u zatvorenom u shopping centru, a ne mogu na terasama u Dalmaciji gdje je bilo do neki dan 17 stupnjeva i sunce gdje obitelji jedu uglavnom za istim stolom ili prijatelji koji ionako komuniciraju. Premijer može dodirivati fizički zaraženog Đokovića i ne otići u samoizolaciju, imamo slučaj Hrebak da ga ne ponavljam i zadnji ironija sudbine slučaj Sučić u podne se zatvore ugostiteljski objekti u cijeloj zemlji, u podne i 20, i 30 vaš državni tajnik je u takvom prekršaj. To kod ljudi stvara jedan osjećaj konfuzije što uz ovu pravnu nesigurnost i arbitrarnost sve skupa dovodi do jednog općeg lošeg stanja u kojem nisam siguran koliko se ove mjere mogu primijeniti i provesti i da mogu dati zadovoljavajuće rezultate. Ono o čemu će više govoriti Marija Selak-Raspudić su neke konkretne mjere da ne ostanemo samo na kritici i kritiziranju i poučci iz drugih zemalja, jer ovo što nam ovdje nedostaje su podaci i analize. Već je prošlo puno, 10 mjeseci korona hara svijetom i imamo jasna iskustva i brojke i primjere iz drugih zemalja koje onda možemo primijeniti, analizirati dakle da znamo, imamo neke okvire o čemu radimo i kako mjeriti rezultate. Ovo su samo neki od razloga zašto smatramo da pravno, ustavno nije utemeljeno ovo sve što stožer radi dobro i do kraja. Skandalozno je ponavljam da 10 mjeseci u Saboru nemamo izvješće o radu stožer, da su mjere kontradiktorne, arbitrarne i sve su to razlozi zbog kojih ne možemo olako podržati ovaj način izmjene zakona.

Ne mogu ne primijetiti da su se maločas nasmijale oči uvaženog potpredsjednika Sabora Reinera. Žalim što ovdje nije predsjednik Sabora Jandroković da mu uzvratim budući da nisam imala priliku za repliku na njegovu nepotrebnu opasku da trebam gledati ljude u oči kao što to inače činim. Voljela bih ga pitati može li on pogledati u oči Sanadera koji ga je stvorio, Karamarka i Jadranku Kosor? No, to je možda sada manje važno? Možda je sada bolje pitanje hoće li moći pogledati u oči građane Republike Hrvatske koji su zdravstveno i koji će zdravstveno i ekonomski stradati zbog ove epidemije ne zato što nešto je odbio ranije učiniti, nego zato što i dalje odbija uvažiti zahtjeve, prijedloge i primjedbe oporbe i postaviti se nadstranački kada su interesi i zaštita zdravlja naših građana u pitanju? Sada ću reći nešto o tome što mi nudimo. Prvo što moram reći je da nećemo gubiti vrijeme na kritiku onoga što se propustilo učiniti a što se moglo učiniti. To sada nema smisla. Oporba ionako gubi previše vremena na kritiziranje umjesto da svojim konkretnim prijedlozima pokaže da može i želi bolje. Ima jedna komparativna prednost u tome što kasnimo s mjerama, a ta je da smo mogli promotriti njihovu učinkovitost u inozemstvu. Mogli smo i analizirati ono što se događalo kod nas. Mogli smo promotriti koje su mjere građani prihvatili, koje su nailazile na intenzivne sukobe s redarstvenim mjerama, koje su jako štetno djelovale na gospodarstvo, a koje su najbolje doprinijele zaštiti zdravlja građana. Ta iskustva mi možemo iskoristiti i implementirati u sadašnje mjere koje donosimo, a koje već postoje u drugim zemljama. Nismo čuli takvu analizu. Nju očekujemo prije nego što uopće možemo razmotriti uvođenje ikakvih mjera. Drugo, ponovit ću još jednom. Egzaktnost. Oni građani čiji će se poslovi zatvoriti, oni građani koji će sami stradati ili će stradati njihovi bližnji zaslužuju čuti na temelju kojih brojki - te brojke ne moraju biti isključivo epidemiološke, one se mogu odnositi na ekonomsku situaciju - na temelju kojih brojki će se to zatvaranje dalje događati, na temelju kojih brojki će se ono odgađati, a na temelju kojih brojki će oni ponovno moći slobodno živjeti. Te brojke imaju se pravo zahtijevati u trenutku kada govorimo o potencijalnoj ozbiljnoj ugrozi Ustava, prava na slobodu, prava na dom i svih ostalih prava koje proizlaze iz Ustava. Ono što također tražimo je regionalni pristup. On se do sada pokazao najučinkovitiji, pogotovo u Hrvatskoj u kojoj je klima bitno različita, u kojoj trenutno imamo situaciju da je u Zagrebu svaka 27. osoba zaražena, dok je u Istri to svaka 60. osoba. Kada bi za njih vrijedile iste mjere to bi bilo kao da smo rekli da mjere kao takve nemaju učinka. Onoga tko je bolestan koga samo boli glava, nećete liječiti antibiotikom nego ćete prvo pokušati aspirinom i obrnuto onoga tko ima ozbiljnu bakterijsku upalu liječit ćete antibiotikom a ne aspirinom. Takvu logiku tražimo i u primjeni ovih mjera. Ako druge zemlje Europe mogu dati građanima argumente zašto neke mjere uvode i potkrijepiti ih temeljitom analizom, ne znam zašto istu nismo mogli danas čuti od ministra Beroša koji je rekao da će nam je rado pružiti, koji je rekao da ona postoji? No niti jedan parametar iz te analize koji je konkretan nije naveo. Ono na što također želimo upozoriti je da je u ovom govoru koji smo mogli ranije čuti iz Kluba HDZ-a bilo previše patetike i previše apstraktnog govora o zlim ljudima i o neprijateljskom dugome. Tako o ovoj epidemiji ne treba razmišljati. Nošenje maski nije tu da bi signaliziralo vrlinu i da bismo nekome pokazali da smo bolji ljudi. Neki ljudi ne nose maske. Neki jer su lijeni, neki jer su bahati, neki jer su umorni, neki jer su zaboravili. No nama nije cilj njih kriminalizirati, nego pridobiti na svoju stranu ako zaista želimo da se ova ugroza smanji. Stoga prestanimo govoriti o zlom drugome i razmislimo o tome kako ćemo tom drugome objasniti koja je korist od ovakvih mjera. Zaključno. Tražili ste nas povjerenje. Uvodite nove mjere. Mi ćemo vam to povjerenje dati jer želimo biti konstruktivni i imamo prijedloge ako ćete nam to isto povjerenje uzvratiti. Stoga ćemo staviti amandman na ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona, amandman koji očekuje da Saboru pružite jednom mjesečno izvješće o novim mjerama i to izvješće na temelju kojeg će se odrediti hoće li se te mjere produžiti, ublažiti ili postrožiti. Ako želite to povjerenje uzvratite nam istim tim povjerenjem da možemo argumentirati našim građanima zašto ovo od njih tražimo i kada će ova ugroza prestati. Povrijeđen je Poslovnik članak 238. Uvažena zastupnica Selak Raspudić je omalovažavala i vrijeđala predsjednika Hrvatskoga sabora. Neukusno su zajedljivi komentari tko je koga stvorio. Tko je vas stvorio kolegice Selak Raspudić? Je li vas stvorio Nino Raspudić ili vas je stvorio vaš otac i vaša majka? Vi ste puno, puno potkovaniji po pitanju filozofije od mene.

Prema tome ovaj ja vas molim da sad, ja neću dati opomenu ovaj čas, ali vas molim da prestanemo sa povredama Poslovnika kad to nije prikladno. Ako nastavimo s time mi ćemo ovu sjednicu koja ionako će dugo trajati jako produžiti, a ja ću onda primijeniti one mjere koje mogu primijeniti. Izvolite vidim dve povrede Poslovnika bračnog para Raspudić, tri oprostite. Izvolite prvo, mogu vam ja dati riječ kolegice je li? Da, za sada još ja predsjedam pa ću vam ja dati riječ ili vam neću dati riječ … [[Upadica: Ne razumije se.]] a vi kao suprug trebate branit gospođu ili ja mogu s njom diskutirati, jel. Ovaj ja bih rekao izvolite poštovana zastupnice Selak Raspudić da ste mi dozvolili i da ste bili pristojni i saslušali šta ja govorim. Izvolite poštovana zastupnice Selak Raspudić.

Izvolite poštovani zastupniče Raspudić. Zahvaljujem. 238. omalovažavanje i vrijeđanje. Kolegica Selak Raspudić nije tvrdila za razliku od gospodina Jandrokovića koji je tvrdio da ona ne gleda ljude u oči, da gospodin Jandroković ne može pogledati gospodina Sanadera, Kosor ili Karamarka u oči, ona je samo rekla da bi ga voljela pitati da je tu da joj je žao nije, da ga pita može li im pogledati u oči?

Odlazim dragovoljno sa sjednice, a vi se naspavajte, prikupite koncentraciju pa onda predsjedajte, ovo je sramotno.

Poštovana zastupnica Grmoja.

Dakle, tražio sam povredu Poslovnika, Članak 238. kolega Ćelić se seksistički odnosio prema kolegici Selak Raspudić govorio o tome tko je nju, tko je nju stvorio znači tko je vas kolega Ćeliću stvorio, jel vas stvorio Milijan Brkić pa ste sad u nemilosti Andreja Plenkovića, tko je vas stvorio kada govorite o drugima tko je koga stvorio. Kolega Grmoja premašili ste vrijeme, a govorili ste uopće nevezano o povredi Poslovnika, izričem vam opomenu.

Izvolite. U čemu je povrijeđen Poslovnik?

A dobro vjerojatno se zabunio, ali dobro, u redu. Hvala lijepa. Kolega Ćelić je povrijedio Članak 238. gdje je kolegicu Raspudić Selak etiketirao da je netko izmislio 5-ti dan il nekakva emisija, a ona je se samo očitovala na ono što je rekao predsjednik Jandroković, da gleda u oči i onda ga napomenula da gleda u oči Sanaderu, Jadranki Kosor i Karamarku kojima je virio uvijek iza leđa. Hvala lijepo. Fino ja vam zato izričem opomenu. Povreda Poslovnika Članak 236., poštovani predsjedajući svaki put kad predsjedavate sjednicom, a kad se krenu zastupnici javljati za povrede Poslovnika vi ih krenete uvjeravati da to ne bi trebali raditi. Članak 236. kaže, zastupniku koji želi govoriti o povredi Poslovnika predsjedatelj daje riječ čim je ovaj zatraži, a vi to baš i ne radite. Koga ćemo sad opomenuti? Ja vam neću dati opomenu, ali ja to radim. Redovito radim. Dapače. Ali apelirao bih sada ponovo još jedanputa. Molim vas, prestanimo sa tim pseudo povredama Poslovnika. Možemo li nastaviti sa radom ili inzistirate na povredi Poslovnika? … [[Upadica se ne razumije.]] Dobro. Evo zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Povrijeđen je članak 238. Bračni par Raspudić vrijeđa predsjednika Hrvatskoga sabora koji nije nazočan ovdje. Vrijeđa kolegu Ćelića bez ikakvog razloga i zapravo od ovog Hrvatskoga sabora prave neki teatar apsurda, a ne govore o temi i onim stvarima koje se tiču hrvatskih ljudi. Zahvaljujem. To smo riješili. Dajem i vama opomenu kao što ću dati svakom sljedećem koji se javi povodom iste teme jer trebamo raditi. Naši građani su nas poslali zato da raspravljamo ovdje o zakonu, a ne da se prepucavamo međusobno sa pseudo povreda Poslovnika. Poštovana zastupnica Borić. Da, nas su građani izabrali. Ali budući da nema druge mogućnosti nego kroz povredu Poslovnika, pa ću i ja iskoristiti 238.

Izgleda da vama ovdje nekima smeta ako žene imaju svoju pamet i svoje mišljenje, pa tako ili histerično govore ili su nečije žene.

Dakle, ponovit ću vam ono što sam rekao i neki dan.

Opet ću vam ponoviti. Ovakvo trajanje ima svoj vijek i ono će završiti kad-tad. Dobro. I vama dajem opomenu. Itekakvo omalovažavanje saborskog zastupnika da kao reakcija na njegovo omalovažavanje spominjanje oca, majke i supruga vi reagirate nazivanjem to pseudo povredom Poslovnika. Ako to nije omalovažavanje saborskog zastupnika, molim vas da me upozorite što jest. A nije vas smetalo što ste vi govorili o predsjedniku Sabora koji nije bio ovdje?

Vi ste i još neki zastupnici, čini mi se kolega Šimičević povrijedili članak 238. u trenutku kada ste kolegicu i kolegu, zastupnicu i zastupnika nazvali bračnim parom. Činjenica da su oni bračni par u Hrvatskom saboru ne dozvoljava ni vama kao potpredsjedniku Sabora, niti drugim kolegicama i kolegama da ih se na taj način tretira. Oni su u ovom Hrvatskom saboru jednaki kao i mi zastupnica i zastupnik te vas molim da poštujete Poslovnik u tom dijelu. Ja se uvijek obraćam sa poštovani zastupnik i poštovana zastupnica, a to je jedna činjenica.

Naime izricanjem opomene zastupnici Borić povrijedili ste članak 239. Poslovnika. Ona nije odstupila od toga. Ona je govorila isključivo i jedino o povredi Poslovnika. To što se vi osobno ne slažete da je Poslovnik povrijeđen ne daje vam pravo da zastupnicima izričete opomenu. Opomena se može izreći samo ako netko govori o nekoj drugoj temi, a ne o povredi Poslovnika. Zastupnica Borić to nije činila. Način na koji vi vodite sjednicu je naprosto sramotan i skandalozan. To kako ja vodim sjednicu može se vama svidjeti ili ne svidjeti. Jednoga dana možda ćete vi ovdje sjediti. Vjerojatno ne tako skoro, ali iskreno rečeno potpuno mi je svejedno što vi mislite da li je to, da li dobro vodim ili loše vodim sjednicu. Prema tome, ja predlažem da idemo na posao zbog kojeg smo ovdje. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani ministre, poštovane kolegice i kolege. Slušajući, ostavit ću masku kolega, slušajući poslovničke primjedbe razmišljao sam da li da se uopće javim. Potrošivši vrijeme u ovoj dvorani i zrak u ovoj dvorani za poslovničke primjedbe koje su bile prilično trivijalne moram reći od prve do zadnje osim možda jedne, mi smo zapravo sebi uskratili priliku da ozbiljnije i sigurnije radimo u ovoj dvorani i to na kojem zakonu, na zakonu koji bi trebao štititi sve građane u ovoj zemlji, a mi bismo svojim primjerom trebali pokazati da smo to u stanju prakticirati u ovom Saboru, a nismo to.

Što hoću reći u ime Kluba zastupnika SDSS-a, ovo je ozbiljno pitanje o kojem danas raspravljamo, što se mene tiče i kluba čiji sam član i stranke koju vodim, da smo ovu raspravu i ovaj zakon imali na dnevnom redu prije koji tjedan više bilo bi bolje. Da su odredbe koje sa ovim zakonom izmjenama zakona Vlada predlaže kojim slučajem bile predložene prije koji tjedan sigurno bismo Božić i božićne praznike i novogodišnje dočekali u izvjesnijoj situaciji nego što ćemo dočekat.

Mi svoj Sabor pretvaramo u kafić u koji ne možemo otić, pretvaramo mjesto u polemike oko stvari koje su za ovu priču za ovu temu zaštitu zdravlja i života građana RH irelevantni, tko je muško, tko je žensko, tko je gdje bio u kojoj stranci, kada, to je za ovu temu danas irelevantno. Za neku drugu nije, za raspolaganje budžetom nije, za borbu protiv korupcije nije, ali za ovu temu vi koji ste mlađi ovdje u Saboru nemojte mi zamjeriti na ovoj vrsti govora i jezika, to jeste irelevantno. Trošimo vrijeme i trošimo zrak koji nam znači zdravlje. Što želim kazati? Dakle, što se tiče ograničavanja rada to se moralo napraviti što se nas tiče i opsežnije nego što je predvidjela Vlada, ali je pitanje da li bismo to izdržali, koliko vremena bismo mogli izdržati. I sada je to iznimno važno da se shvati da je dobar dio prijedloga ovih odredbi poziva ne na sankcije, pa neće svi vozači kolegice i kolege koji tako razmišljate o sankcijama za one koji ne nose maske biti kažnjeni zbog toga kako voze jer će se pridržavati toga kako treba voziti, pa neće svi biti nemoralnog ponašanja ako uđe u tramvaj i približe se nekoj kolegice bliže nego što je to ili nekoj dami ili nekoj gospođi nego što to javni moral nalaže. Navikli smo se živjeti sa ograničenjima, to je dio kulture, to je dio društvenog odnosa, pa to sada radimo kada je posrijedi javno zdravlje kada smo u konfuziji, kad nismo sigurni što je dobro, što nije dobro za nas pojedinačno i za društvo u cjelini. To se s ovim zakonom hoće postići, a ne zato da se puni budžet, ne zato da se nekoga udara po džepu zbog toga što nema masku ili je ne nosi pravilno. Što se tiče pitanja ljudskih prava, ograničavanja ljudskih prava mi smo posebno osjetljivi na to i trebamo biti i oni koji su u Saboru osjetljivi na to mi to poštujemo jer smo društvo koje nedavno izašlo iz razdoblja u kojima su se ljudska prava temeljito kršila, uključujući pravo na dom, uključujući pravo na rad i pravo na zaradu. Ali ovo o čemu ovdje govorimo nije atak na to. Niko neće nikome uzeti stan i kuću, niko nikome neće provaliti na vrata, niko nikome neće doći zbog toga što su se članovi obitelji okupili, iako znamo da su obiteljska okupljanja jedan od najosnovnijih izvora širenja zaraze. I to znaju i drugi, znaju i Norvežani koji također imaju restriktivnije mjere od nas do 10 članova obitelji dva puta tjedno. Oni kao nisu osjetljivi na ljudska prava, a zemlja su među prvima u svijetu koja promovira kulturu ljudskih prava i mira. Dakle, smisao te odredbe kao što neki profesori prava koje pratimo i čitamo s pravom kažu, jeste odvraćanje, a ne sankcioniranje. Ako bi neko zloupotrijebio činjenicu da je u stan ili u kuću došlo desetoro ljudi članova obitelji ili bliskih prijatelja nekim važnim povodom pa pozvao policiju, ja bih predložio gospodine ministre i gospodo predstavnici ministarstva da se toga sankcionira zbog uznemiravanja i lažnoga prijavljivanja. Ali ako neko činjenicu da se ne može okupiti u kafiću pretvori stan u mjesto za pravljenje tuluma ili za ne znam što drugo u ovim okolnostima, pa to je neodgovornost prema vlastitom zdravlju i javnom zdravlju. Ova epidemija je opasna. Nakon španjolske gripe u ratnim okolnostima i bez ovakvog zdravstvenog sustava, bez ovakvih mogućih zdravstvenih liječenja budite sigurni da bismo u ovoliko koliko traje ova pandemija imali mnogo, mnogo veće žrtve nego što ih imamo i u broju oboljelih i u broju umrlih. I zato moramo čuvati vlastiti zdravstveni sustav, ljude koji tamo rade da ne kolabiraju. I znate što bih ja volio kada bismo mi umjesto ovih besmislenih poslovničkih pločica i rasprava o tome tko je čija žena i tko je kome pomogao politički da dođe do nekog mjesta, znate što bih ja volio da raspravljamo? Da raspravljamo o tome kako da uspostavimo kontrolu, da onaj novac koji će poslodavci dobiti za zaposlene da dođe do onih koji taj novac trebaju kojima je namijenjen, a ne da čujemo da neki koji su dobili taj novac kada im zaposlenik kaže: „Pa za mene ste dobili 4 tisuće kuna.“, pa kaže: „Nisam ja dobio za tebe. Ja sam ih dobio za sebe. Ne kontrolira. A onima koji vrište i koji podcjenjuju taj doprinos ja bi im pokazao, pa bih na tome vježbao koliko i kako država upravlja krizom kao što je ova.

A netko im iz nepoštivanja te stvari oduzima. Dakle, Klub Samostalne demokratske srpske stranke će podržati ovaj Prijedlog zakona. Poštovana zastupnica Glamuzina, što je povrijeđeno?

To je dakle proveo 40% vremena govoreći o temi koja nije predmet rasprave, a onda je omalovažavao svoje kolege kada je rekao da su sve te povrede Poslovnika bile trivijalne.

Sad ću vam dati opomenu. Hajmo završiti sa povredama Poslovnika. Poštovani zastupnik u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Peđa Grbin.

Pročitajte ga, mogao bi vam koristiti [[Upadica Reiner: Baš vam hvala i vama isto.]] Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre, poštovani gospodine predsjedavajući. Govoriti o povredi Poslovnika kada netko zloupotrebljava svoju ovlast koju je dobio glasovima svih nas zastupnika Hrvatskoga sabora da vodi ovu sjednicu je ustvari jako malo različito od onoga o čemu ću govoriti kada budem inzistirao da se ovakav i slični zakoni donose dvotrećinskom većinom, a to je zato da u demokratskom režimu poštujemo formu koja osigurava da se nečije osobno nasilništvo ne pretoči u nasilništvo države prema pojedincu. Mi kao socijaldemokrati sa naglaskom na ono demokrati u imenu naše stranke to ne možemo podržavati, ovakvo nasilništvo koje se pretače od vođenja sjednice prema onome što na žalost država predlaže prema svojim građanima je nešto protiv čega se borimo i što onda na žalost kod građana stvara otpor prema mjerama koje su u velikoj mjeri korisne i potrebne. Poštovane kolegice i kolege, gospodin Reiner je danas prvi govorio u ime klubova zastupnika i opet je po uzoru na predsjednika Vlade, druge ministre i dužnosnike HDZ-a rekao da su građani krivi što mjere nisu polučile uspjeh. Samo jedna crtica. 21. 11. je stupilo na snagu ograničenje na 25. Pa jesu li građani krivi što su poštivali mjeru da ih se može okupiti 49, a ta mjera nije proizvodila učinka, ili oni koji nisu vodili računa o epidemiološkim razlozima, nego o interno političkim HDZ-ovskim razlozima prije nego što su donijeli i pooštrili mjeru? Jesu li građani za to krivi? Ne, nisu. Građani su poštivali mjere za koje smo mnogi u ovom domu govorili da nisu dostatne. Ali ne samo da nisu dostatne, da je barem to jedini problem. Te mjere nemaju nikakvih kriterija na temelju čega se donose. One su proizvoljne. Od 12. listopada do 21. studenog, dakle gotovo 40 dana niste smatrali da je potrebno pooštravati mjere i nas koji smo vas upozoravali i mene osobno za vrijeme aktualnog prijepodneva ismijavali ste. A onda kada se govorilo o mrtvima, rekli ste da je za to virus kriv. I onda nakon 21. nakon 7 dana nove strože mjere. Jer ove koje su bile na snazi tijekom listopada nisu dale učinak. I koji je rezultat toga?

Samo je jedna država članica koja ima goru epidemiološku situaciju od nas. Jedan od 100 građana ove zemlje je zaražen u proteklih 14 dana. Vjerojatno je brojka i veća jer testiranjima kao što znamo ne možemo obuhvatiti sve i da, ovo je opasna bolest i da, protiv nje se treba ozbiljno i odgovorno boriti i da, građane treba uvjeriti, uvjeriti da su mjere koje se donose za njihovo dobro, a ne da im se tim mjerama ograničava sloboda i štogod drugo, ali to ovakvim ponašanjem kakvog imate kolegice i kolege nećete uspjeti. Demokracija su i sadržaj, ali i forma jer formom čuvamo sadržaj od prijetnje onih koji bi taj sadržaj zloupotrijebili. Kao što je recimo bio pokušaj, sjetit ćete se, na proljeće da se prate telefoni građanki i građana ove zemlje. Niste uspjeli u tome. Danas pokušavate nešto drugo. I neki će poput mog prethodnika g. Pupovca povući usporedbu između ove mjere i onoga što se je događalo početkom '90.-tih i ja ću se doista složiti s njim. Ono je bilo daleko gore, neusporedivo gore, ono je bilo kršenje zakona, morala i svega na čemu bi trebala počivati jedna demokratska i jedna moderna država. Ali ovo je korak u tom smjeru. I upravo zato da spriječimo korak u tom smjeru mi od vas tražimo naprosto da akceptirate jednu jednostavnu činjenicu, a činjenica je slijedeća. Hrvatska se nalazi u izvanrednom stanju. Izvanredno stanje je definirano činjenicom da za razliku od prošle godine u ovo vrijeme ne možemo hodati našim ulicama bez nošenja maske ako želimo smanjiti rizik da se zarazimo. Izvanredno stanje je vidljivo i iz toga da ne možemo otići u ugostiteljske objekte, da ne možemo pozvati veći broj prijatelja da nam dođu u posjetu, ali idemo korak dalje, da ne možemo prijeći državnu granicu, a da ne završimo u karanteni, da ljudi ne mogu doći u Hrvatsku bez da prilože test da nisu bolesni ili završe u karanteni. Izvanredno stanje se očitava i u činjenici da predsjednik vlade sjednicu vodi iz potkrovlja svoga stana jer ne smije radi zaštite svojih kolegica i kolega doći u zgradu vlade. Izvanredno stanje koje je prouzročeno virusom, bolešću kojeg nije izazvao nitko od nas i doista u tom dijelu točno je, nije ovo izazvao niti HDZ, niti SDP, niti bilo ko drugi nego virus, ali na taj virus moramo odgovoriti na adekvatan način i moramo za početak shvatiti da je ovo prirodna

Zašto? Da se u toj slobodi odnosno ograničavanju slobode ne bi pretjeralo, da bi se o tome odlučivalo dijalogom svih dionika u društvu koji će onda morati zagovarati primjenu takvih mjera i objašnjavati zašto se sloboda morala ograničiti. Nije ova odredba u ustavu bez razloga. Jako dobro su znali oni koji su je upisali u Ustav RH zašto to čine, a mi vas sad pozivamo da ju iskoristite. I ako kažete da bi odlučivanje u saboru trebalo trajati odnosno trajalo bi predugo onda ću vas samo još jednom podsjetiti, 12. listopada ograničenje od 50 osoba na društvenim okupljanjima, tek 21. studenog smanjeno na 25, a odluke su donosili stožer i vlada, 40 dana. Kad je sabor donosio odluku o Zakonu o sustavu civilne zaštite trebalo mu je manje od 24 sata. Možemo biti operativni kad je to potrebno, možemo. Ali u čemu je problem? Problem je što bi tada morali razgovarati, morali bi pokušati postići suglasnost, a to vama gospodo iz HDZ-a na žalost ne ide niti u ovom vrijeme krize. Mi iz Kluba zastupnika SDP-a ovaj zakon nećemo moći podržati, forma je razlog, naravno problem je i sadržaj. Smatramo da su ovako predviđene mjere prestroge. Kolega Pupovac se pozvao na jednog pravno stručnjaka koji je rekao da bi svrha kažnjavanja trebala biti prevencija. Ja se s time apsolutno mogu složiti, al ovdje nije samo prevencija nego po iznosu kazni ovo je i punjenje državnog proračuna. A kada govorimo o kaznama koje su predviđene za okupljanje u fizičkim odnosno u prostorijama u vlasništvu fizičkih osoba, dakle kućama, dakle domovima, onda idemo do iznosa od 5.000 do 10.000 kuna. Nemojte se ljutiti, al to je previše. A metodologija koju su zagovarali neki poput uvaženog g. ministra da susjedi prijavljuju svoje je u razini Ilije Čvorovića i o tome ne želim niti trošiti riječi. Žao mi je što ste to rekli, niste to trebali reći, napravili ste veliku grešku kad ste pozvali susjede da prijavljuju susjede jer to nije način na koji bi ova država funkcionirati. Mi moramo preuzeti odgovornost da uvjeravamo građane, uvjeravamo, a ne prisiljavamo. Prisila mora doći na kraju tek kad su sve metode uvjeravanja pokazale da ne uspijevaju, a mi nismo ni pokušali. Ponovit ću još jednom samo nek sjedne, 12.10. ograničenje na 50 osoba i iz vaše većine primjerice g. Čačić uvjeravali su vas da to nije dovoljno, trebalo vam je 40 dana da to korigirate i onda su građani krivi, nisu. Krivi ste vi gospodo iz HDZ-a.

Hvala vam lijepo.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo danas smo se pomalo svega naslušali. Tema je vrlo ozbiljna. Svatko ima svoje mišljenje. Ja cijenim mišljenja svih, pa čak i onih koja su svoja mišljenja dobili napisana, pa su ih ovdje morali pročitati ili u nekoj drugoj klupi. No međutim, imam i svoje mišljenje o ovoj temi. Na žalost zakasnilo se s mjerama i sada vlada panika, jer vidi se po rezultatima da smo zakasnili na sve ili smo dosta krivo odradili mjere. I normalno iz Europe nam dolaze egzaktni rezultati gdje se nalazimo, da spadamo među one koji su u vrhu po broju zaraženih na milijun stanovnika. Neki bi rekli, barem smo u nečemu na vrhu. Jedna stvar koja me je u vrijeme donošenja proračuna onako malo dirnula u oko, a to je bila stavka kazne, upravne mjere i ostali prihodi su za 21. godinu u odnosu na 20. godinu povećani za 70 milijuna kuna. Ja se nadam da nije. Ja se nadam da nije. Kaže: „Novčanom kaznom u iznosu od 500 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako se ne pridržava obaveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske.“ Pa draga gospodo, morate znati da veliki broj građana tjednima nosi jednu masku. Pa čak se i vi sami možete zapitati da li na licu imate maske kojima je da tako kažemo istekao rok upotrebe. A vjerojatno neki i imaju? Time sami opovrgavate da baš maska i nema nekakvog utjecaja na to da li ćete se zaraziti ili nećete. Da li ovakvim plašenjem ljudi sa kaznama ćemo nešto postići?

Da li će masku moći nositi ispravno i oni koji nemaju da kupe masku koji na žalost traže hranu u kontejnerima, a maske koje se tamo nalaze svakako ih neće štititi? Ovdje se pokušava okrenuti čovjeka na čovjeka, susjeda na susjeda, prijatelja na prijatelja. Pa držimo se one stare poslovice, zavadi pa vladaj. Na žalost iz svega ovoga što smo danas čuli vidi se da niti stožer, niti Vlada ne upravljaju pandemijom, ne vode krizu u pravome smjeru. Ali koliko se iz ovoga može iščitati pokušavaju upravljati strahom. Jer znate svaki čovjek se boji umrijeti, pa i onaj koji kaže da se ne boji, ipak se boji. A ovdje je već dugo vremena strah ona stvar s kojom se najviše barata i s kojom se pokuša ljude uplašiti. Građani su izgubili povjerenje i u stožer i u Vladu što se tiče pandemije. Bilo je kikseva. Normalno tko radi i griješi. Ali bilo je nekih kikseva koji se nisu smjeli nikako dogoditi. Evo, citiram ministra, danas je rekao: „Nepotrebni kontakti pogoduju širenju virusa.“ Zar Kolona sjećanja nije bila nepotrebni kontakt? Počast borcima i onima koji su poginuli i stradali u Vukovaru se mogla dati i na drugi način, a ne da nakon Kolone sjećanja od onih koji su testirani 2/3 budu pozitivni. Očito je to bio nepotrebni kontakt, ali on služi u političke svrhe. Zbog čega smo imali slučajeve smrti gdje se tvrdilo da su osobe preminule od Covid-19, a nakon toga je rodbina opovrgavala i tvrdila suprotno? I to je narušilo povjerenje kod ljudi kod običnog puka koji to gleda i sluša danas je ovako, sutra je onako. Još jedan citat ministra, kaže: „Balansirali smo.“ Da, jeste i pred izbore, i pred stranačke izbore, i pred Kolonu sjećanja i dan danas balansirate. Na žalost previše se stvari radi na pamet. A što se tiče ovog zakona bilo bi jako dobro da se on donosi dvotrećinskom većinom da se svi složimo i da pokušamo dobiti to povjerenje građana koje je srušeno i prema stožeru, i prema Vladi, ali i prema Hrvatskom saboru i prema svima nama koji ovdje sjedimo. To vidite po ocjeni koju dobivamo na svakom istraživanju. Cjepivo je nešto što bi trebalo davati nadu što se sada plasira u medije. No znate, obični ljudi, no možda se ministar koji se druži sa svojim prijateljima ili čak i nema vremena se družiti s nikim, sigurno se ne druži sa običnim pukom da sluša što puk kaže, a puk kaže Europa ne radi niti Nutellu jednako za sve članice, pa mi sumnjamo da će i cjepivo napraviti jednako kvalitetno za sve članice. I tu se javlja skepsa koju ljudi šire između sebe i što svakako ne doprinosi rješenju problema. … [[Upadica se ne razumije.]] Nisam čuo. … [[Upadica se ne razumije.]] Na žalost postavlja se i pitanje tu ministre, što je s drugim bolesnicima koji bezgranično čekaju pretrage, liječenje? Neki su i umrli, nisu dočekali. Na žalost, danas više u Hrvatskoj ne postoje nikakve druge respiratorne smetnje osim Covid-19. Stvorili smo takvu psihozu kada se netko u tramvaju ili negdje nakašlje cijeli tramvaj se okrene prema toj osobi. To nam je pokazalo iskustvo i svi ovi rezultati koji bili mi se složili s time, nisu baš takvi kakvima ih prikazujete, a upravo je to tu vjeru i kod mene srušilo ovo povrgavanje rodbine onih koji su umrli. Ja se slažem da postoji ugrozba. Slažem se da treba djelovati. Na žalost naša djelovanja su otišla u krivome smjeru i rezultat je tu koji je. Hajmo jednom pa barem u ovom slučaju nadići stranačke politike i pokušati biti ljudi i sjesti zajedno pokušati naći najbolje rješenje. Pa zar su jedino u HDZ-u najstručniji ljudi koji sjede u tom stožeru i upravljaju krizom? Pa dajte malo poštovanja prema nekim drugima, pa uključite i neke druge. Slušamo cijelo vrijeme na portalima, na mrežama prepisku Đikića sa Berošom, sa ne znam kim ostalim. Pa ja mislim da taj čovjek ne sjedi u Frankfurtu zato što je blesav ili nema pojma o temi o kojoj govori. Pa hajmo ga poslušati.